Poštovane kolegice i kolege nastavljamo sa radom i to sa pojedinačnim raspravama i prva će govoriti poštovana zastupnica Branka Juričev Martinčev. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Pa uvijek je dobro kada se o izmjenama i dopunama Državnog proračuna za tekuću godinu raspravlja na istoj sjednici kada se govori i raspravlja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu, tada mislim da možemo imati točan uvid o tome koliki je bio iznos prihoda po pojedinim stavkama odnosno rashoda. Ne treba zaboraviti da ova 2022. godina bilježi snažan gospodarski pad na razini čitave Europske unije uzrokovane prije svega pandemijom korona virusom, ali imamo i nove izazove geopolitičkih napetosti, poremećaje u opskrbnim lancima, nestabilnost financijskog tržišta, imamo rastuću inflaciju pa stoga i u Republici Hrvatskoj očekujemo inflaciju potrošačkih cijena rekla bih čak za 7,8% Mogli smo vidjeti da ukupni prihodi planiraju povećanje od 6,6 milijardi kuna, dok rashodi se povećavaju za 10,9 milijardi kuna tako da će ukupno iznositi 184,7 milijarde kuna. Ja bih nešto više govorila upravo o ovoj rashodovnoj strani, jer kada govorimo o prihodima svi bi voljeli da imamo što više prihode i tu se trudimo. Međutim, kod rashoda će sigurno se možemo raspravljati o tome da li bi trebalo neke rashode i neke rashodovne stavke smanjivati. Bilo mi je drago čuti malo prije kada je čak kolegica Peović rekla da nekih bitnijih zamjerki na ovaj rebalans nema. E sada kada govorimo o rashodovnoj strani ono što možemo vidjeti da najviše sredstava ide za podmirivanje obveza ustanova u zdravstvu. Tako Ministarstvo zdravstva dobija čak 3 milijarde 889 milijuna kuna više. Primjereni prihvat i zbrinjavanje ukrajinskih izbjeglica također traži povećanja, tako da samo za financiranje privatnog smještaja izbjeglica je osigurano 285 milijuna kuna, dok je za zdravstvenu zaštitu stranaca osigurano 37 milijuna kuna. Zašto ovo govorim? Zato što mislim da ako netko proziva zbog povećanja iznimno visokih rashoda bilo bi dobro da kaže evo ja sam protiv toga da se još više izdvaja za zdravstvo ili ne želim da toliko sredstava mi izdvojimo za zbrinjavanje ukrajinskih izbjeglica. Ili npr. za potpore za očuvanje radnih mjesta ta stavka dobije čak 367 milijuna kuna više. Naravno znamo da su osigurana sredstva i za mjere ublažavanja rasta cijena energenata. Ukupni rashodi za subvencije iznose 9,3 milijardi kuna što je povećanje za 1 milijardu kuna prvenstveno uslijed povećanja izdvajanja za potpore sektoru poljoprivrede, zbog saniranja posljedica narušavanja sigurnosne situacije u Europi uslijed agresije na Ukrajinu. Također ukupne pomoći povećavaju se za 4,8 milijardi prvenstveno za sanaciju kao što sam rekla ustanova u zdravstvu, ali i za povećanje rashoda za zaposlene u osnovnim i srednjim školama zbog promjene rasta osnovice za obračun plaća. Znamo da je uspješno zaključeni su pregovori između Vlade Republike Hrvatske i sindikata te da je ta osnovica povećana za obračun plaća u državnim i javnim službama za 4% i naravno da je trebalo i zbog toga rashodovnu stranu povećati. Također naknade građanima i kućanstvima također se povećavaju za 2,3 milijarde kuna zbog toga što je trebalo osigurati dodatna sredstva od mirovina do potrebe ublažavanja rasta cijene plina. Za pretpostaviti je da ima manjih općina i gradova koji ne mogu ni onaj dio od najčešće 15% ako 85% su bespovratna sredstva Europske unije osigurati samostalno, tako da je i za tu namjenu osigurano 65,9 milijuna kuna više. Najviše veseli što imamo rast zaposlenosti, u ovom izvornom proračunu je bilo predviđeno sa 1,7%, a ovim izmjenama čak 2,8% Ako pogledamo malo brojke vidimo da je 2019. zaposlenih bilo milijun i 555 tisuća, pa se onda 20. smanjivao za 1,3%, pa se ponovno 21. povećavao, a sada već u ožujku ove godine znači prije turističke sezone imamo povećanje od 1,3% više i preko milijun i 550 tisuća zaposlenih.

Dakle, država je zaustavila porast cijena struje za građanstvo, za kućanstvo što je u redu. Međutim, za privredu nije i sada imamo jedan problem. To je danas kolega Bulj istaknuo, ali niste ga baš uspjeli razumjeti zbog subjektivnih razloga. U Šibeniku konkretno nakon izračuna zbog toga što je struja išla 3 puta više, 300% otprilike je ponuda za struju morat će se cijena otprilike za vodu podignuti za Ja ne znam zapravo što ponuditi da se i kroz vodu na neki način odnosno da se struja koja se prodaje vodovodu također subvencionira odnosno da se zaustavi njezin porast? Hvala lijepo kolega Zekanović. Znamo da imaju sve veći problem gradovi i općine s obzirom na povećanje cijene električne energije, nije samo u pitanju javna rasvjeta nego i grijanje u ustanovama, posebno vrtićima i slično. Čak sam i ja tu ovaj, jednu repliku uputila kad smo imali nedavno izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i sigurno da je to tema o kojoj treba sjesti i razgovarati, međutim, znatna su sredstva u pitanju i osobno sam razgovarala sa predsjednikom Uprave HEP-a, oni smatraju da je i ovo bilo preveliko opterećenje, da jedino rebalansom proračuna, ako će se znatna sredstva izdvojiti i sufinancirati ta namjena, onda je to moguće, a u protivnom baš da neće biti izvedivo.

Isto tako, imali smo i povećanje trgovine na malo za 12%, ali i jako ključno i bitno, i povećanje izvoza za 28,5%, dok je uvoz iznosio 23%, čime smo dakle i uvoz pokrili sa izvozom za rekordnih sada, 67% S obzirom da i vi dolazite iz toga kraja RH, Upravo ovaj kao što sam rekla, nisam stigla puno o prihodovnoj strani. Veseli i mene taj povećanje gospodarskog rasta od 3% pa onda možemo vidjeti da prihodi od poreza na dobit su planirani ovim izmjenama i dopunama čak povećanje od 10% Kad govorimo o predviđenim prihodima na PDV, onda tu možemo govoriti da s obzirom na inflaciju, doći će do povećanja cijene pa onda mogu biti viši ti prihodi, ali sigurno hoće i zahvaljujući povećanju osobne potrošnje, a i ove sve mjere, od aktivne mjere zapošljavanja, potpore za radnim mjestima, a i turističkih usluga i investicija, sve će to doprinijeti rastu prihoda koji će biti, možemo reći, svega 6,6 milijardi jer sigurno da bi nam bilo u interesu da budu minimalno onoliki koliko se povećavaju i rashodi. Državni proračun značajno utječe na standard naših građana i na dostupnost usluga koja mora biti svima zajamčena na isti način u istom opsegu. Dolazim iz Ličko-senjske županije, najveće naseljene županije s najmanjim brojem stanovnika koji se kontinuirano smanjuje i na taj način dolazimo u situaciju da mnogim mojim sugrađanima se smanjuje mogućnost dostupnosti pojedinih usluga. Osvrnut ću se na primjer obrazovanja gdje je npr. manji broj učenika doveo do smanjenja broja razrednih odjela koje propisuje Ministarstvo. Samim time se smanjuje i broj programa i mogućnost izbora učenicima koji su primorani odlaziti u druge krajeve Hrvatske i mala je mogućnost da će se nakon školovanja i vratiti. Mi zastupnici moramo slati poruke Vladi i Ministarstvu da vode brigu o ravnomjernom regionalnom razvoju i specifičnostima pojedinih krajeva kako bi svi građani u RH imali iste mogućnosti u istom opsegu koristiti sredstva iz proračuna. Pa ravnomjerni regionalni razvoj je cilj i RH, ali i EU, što znači da ne samo naša sredstva već i europskim sredstvima prioritet se daje onim projektima koji utječu na to da bude što ravnomjerniji razvoj. Kad pogledamo i ovim rebalansom proračuna, u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova imamo dodatnih 21 milijun, međutim, Ministarstvo poljoprivrede preko kojeg isto idu brojni projekti koji su se tiču upravno ravnomjernog razvoja odnosno financiranja onih projekata u naseljima ispod 5 tisuća stanovnika itd., dobiva dodatno 219 milijuna kuna.

Vi ste u svojoj replici osvrnuli se na izjavu jučer na prigodnoj svečanoj sjednici Šibensko-kninske županije od predsjednika Milanovića koji kritizira gotovo pa nikakva povećanja sredstava iz EU fondova. Međutim, samo na stavci proračuna, Ministarstva rada i socijalne politike vidi se da je u ovom rebalansu povećana su sredstva za provođenje projekata iz EU fondova, npr. tako popularni i željno očekivano produženje programa Zaželi, 405 milijuna, osobni asistenti 56 milijuna, širenje mreža usluga 16 milijuna.

Pa kolegice Murganić. Ja ću ponoviti jer očito i predsjednik Milanović stalno ponavlja, rekla bih, mantra kako smo dobili i u plusu smo svega 5 milijardi. Onda, ne znam, kad to par puta ponovi, onda onako sramežljivo kaže godišnje da smo u plusu. Još jedanput, 125, preko 125% imamo ugovorenih sredstava, 70% isplaćenih, razlika između uplaćenih i isplaćenih sredstava kad je u pitanju proračun EU je preko 49 milijardi kuna, a sa sredstvima dobijenim iz Nacionalnog plana i oporavka, zajedno je 55 milijardi zarez 22 kune, što znači da smo 55 milijardi u plusu, a ne onako kako on to već zadnjih par godina govori da smo 5 milijardi svega u plusu. Poštovana kolegice, kao što sam već istaknula, a i vi u svojem uvodnom govoru unatoč svim izazovima bilježimo kontinuirani rast zaposlenih, plaća, mirovina i ovaj rebalans osigurava dodatna sredstva za njihov daljnji rast, pa ste tako i vi spomenuli 4% rasta za plaće državnih i javnih službenika. Također osigurana su sredstva rebalansom za daljnji rast mirovina i energetskog dodatka koji se počeo isplaćivati prošli petak, a spomenuli ste i konkretne mjere koje direktno utječu na broj radnih mjesta odnosno na kreaciju radnih mjesta, a to su mjere aktivne politike zapošljavanja, pa možda bi bilo dobro da malo više pojasnite najpopularniju mjeru, a to je mjera samozapošljavanja, ali isto tako da istaknete još jednom važnost mjere zapošljavanja žena kroz projekt „Zaželi“ Pa kolegice Burić, za aktivnu politiku zapošljavanja imali smo rezerviranih 107 milijuna, sada smo dodatno izdvojili još 29 tako da će se ukupno 135 milijuna kuna biti na raspolaganju po pitanju te mjere aktivne politike zapošljavanja. Za potporu očuvanja radnih mjesta imali smo 50 milijuna kuna, a sada dodatno 367, što je 417 milijuna kuna, sad to dovoljno govori da je znači 7 puta više sredstava smo izdvojili nego što smo to imali prvotno predviđeno kada smo slagali proračun pred kraj 2021.g. I naravno sa ovim svim mjerama došli smo do toga da možemo s ponosom govoriti da u 3. mjesecu ove godine imamo veći broj zaposlenih nego što smo imali rekordne 2019.g.

Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo želim vam nešto reći možda o rebalansu i izvršenju proračuna za prošlu godinu na svoj način jer smo u petak svjedočili tome da je progresivna oporba ultimativno zahtijevala raspuštanje HS, danas je vlada nešto bolja, dobra je i mislim da i sve ove rasprave idu u tom smjeru, da nema nekih velikih primjedbi na ovaj rebalans proračuna, tako da stvari u stvari postaju i malo jasnije, vidimo tko se bavi politikanstvom, tko radi ozbiljan posao, da sve ono što nas snađe na neki način kroz godinu provedemo i dovedemo kako treba ovaj kraju godinu, a onda evo već prolazi i šesta pomalo godina ove dvije vlade Andreja Plenkovića i kad se sjetim ponekih vremena davno, prolazili smo i tada krizna razdoblja, sjećamo se 2009., '10., '11., pa do '15. one financijske krize, svjetske krize s koje smo gotovo 7.g. trebali da dođemo na određeni pravilan pravac ili pravilan put, pa kad vidimo što nas je sve snašlo u ovih 6.g., uspoređujući to mislim da se jasno ocrtava i vidi da ova vlada ipak ima itekako stručne ljude, ljude koji znaju i mogu se boriti za boljitak svojih građana u svakom pogledu i na svaki način i mislim da ako pogledamo u tih 6.g. praktički osim 2019.g. koja je bila jedina bez nekih velikih kriza ili nekih situacija kriznih praktički nismo imali nijednu godinu u kojoj ste mogli isplanirati i donijeti proračun, a onda ga realizirati bez puno rebalansa ili bez puno popravaka. Sjetimo se 2017. Agrokora, pa nakon toga 2018. brodogradnja sa svim svojim problemima, požari, poplave, nacionalna sigurnost, pa 2019. dobro, pa 2020., 25.2. prvi slučaj pandemije tj. virusa u RH, pa 2.g. i onih 45 milijardi koji neki samo tako olako doživljavaju ovdje kao trošak koji je trebalo podmiriti da se sačuvaju radna mjesta, da se sačuva poslovanje naših poslodavaca, da država i dalje može uredno isplaćivati veće mirovine, veće plaće i da možemo na neki način i tu priču završiti, pa smo se nadali da ćemo evo kroz ovu godinu završiti tu priču, 24.2. novi problem pojavio se ne kod nas, ali u blizini nas, agresija Rusije na Ukrajinu i automatski kao lancem na neki način potpuno se poremetilo sve. Kad se sjetim naše rasprave kada smo donosili ovaj proračun, donijeli smo ga prošle godine 8.12. sa 77 glasova za i 49 protiv zaista smo imali velika očekivanja od 2022.g. i nitko ni u primisli ja mislim nije imao situaciju koja će se desiti svega dva mjeseca nakon toga, ni u primisli, nažalost desilo se to što se desilo i vidimo reakciju vlade koja je po meni bila i pravovremena i dobra. Najprije kad govorimo o energentima zaista smo učinili sve kroz ovaj paket od 5 milijardi koji se sada implementira u ovaj rebalans da se pomogne svima da na neki način prođemo i taj dio najmanje bolan od onoga što bi nas moglo zateći, a onda opet pojavljuju se i novi troškovi, imamo izbjeglice na prostoru RH, imamo i sve ostale probleme koji također treba rješavati i oni se prenose još uvijek, kažem nismo završili priču s pandemijom, još uvijek imamo i tu određenih izdataka koji će vjerojatno trajati ne znam do kada, ali kad pogledamo brojke mislim da možemo reći da su pozitivne, zaista iz godine u godinu od 2016.g. svake godine je taj rast bio veći, prošle godine u godinu dana uspjeli smo se vratiti sa -8,1 iz 2020. na +10,2 u prošloj godini i jednostavno od vremena do vremena vidite jednu vladu koja zaista pokušava rješavati ono što nas svih brine, a to su strahovi koji su se pojavili, pa ja ću reći i na moru kod nas bez turizma itd. i još uvijek nisu prestali i ne znamo što nam nosi slijedećih mjesec dana i što će se događati sutra i nakon evo ulaske Švedske i Finske u NATO ili nekih drugih situacija, nitko to ne može niti znati niti predvidjeti, ali tu smo da činimo ili planiramo ono što mislimo da će se ostvariti.

Poštovani kolega Borić. Rekli ste da neki olako shvaćaju napore vlade i zaista da naša oporba vladu kritizira i to im je zadaća svakako, ali i kritizira i kad pomaže građanima i kad reagira pravodobno u teškim izvanrednim situacijama, kad smanjuje PDV, kad subvencionira cijene energenata, kad podiže mirovine i minimalne plaže, kad pomaže poduzetnicima. Hipotetski da nije bilo svih tih vladinih mjera usmjerenih na održanje standarda građana i gospodarstva kakvu bi situaciju u državi onda imali? Pa mislim samo da spomenem ovaj ovih 45 milijardi da je bilo preusmjeriti u bilo što drugo osim u troškove koje je izazvala pandemija, vjerojatno bi svi imali možda i nešto veće plaće, vjerojatno i veće mirovine, vjerojatno bi se događale neke druge situacije, ali zasigurno bi imali prostor koji se stvarao u razdoblju 2016.-2020. i gdje su proračuni završavali na kraju i u suficitima, međutim desilo se to što se desilo i na te stvari jednostavno kao globalne ne možemo sami utjecati osim što ih možemo sanirati. I mislim da to radimo dobro, da smo učinili sve da se povećaju plaće kroz poreznu reformu, ali i samo pogotovo u javnom sektoru. Spomenut ću znači 18,3% u proteklom vremenu plus 4% dogovoreno za ovu godinu to je povećanje od 22% samo kad govorimo o osnovici plus ono što se događalo kroz porezne reforme sigurno možemo zaključiti da su te plaće o kojima neki govore ovako podcjenjivanje, po nama porasle između 25 i 40% ovisno o situaciji, ali mislim da smo učinili ono što država može. Kolega Borić evo na početku vaše pojedinačne rasprave spomenuli ste prošli petak i pokušaj oporbe o raspuštanju HS-a, ja bih rekao dakle da nogometnim žargonom ekipa je ušla unaprijed izgubljenu utakmicu, zabila par autogolova, ali čak na kraju nije imala dovoljno ni igrača za tu utakmicu i hrvatska javnost je to vidjela. Međutim, jednako bitno ako ne i bitnije ono što vide stručne i institucije koje se bave ovakvim stvarima vezano ako danas govorimo o javnim financijama i makropolitici RH da RH trenutno ima najviši kreditni rejting u svojoj povijesti sa pozitivnim izgledima, da iz Europske komisije se pohvaljuje Vlada RH za 34 reforme koje je napravila u zadnjih nekoliko godina, da zahvaljujući tome dobijamo milijune odnosno milijarde eura iz EU da se prepoznaje stabilnost javnih financija i da se prepoznaje i stabilnost i Vlade RH i HS-a. Hvala lijepo. Kolega Mažar mislim da je vrijeme ulaska u EU evo mislim svoj neki dobar tijek doživjelo u ovih zadnjih nekoliko godina gdje vidimo sve benefite toga, kolikogod da se sumnjalo u taj projekt u to što mi trebamo ili tražimo, mislim da sad vidimo što se događa. I kad usporedimo proračune, zadnje proračune iz 2015. i današnje proračune govorimo o iako su metodologije nešto različitije gotovo 50-ak milijardi kuna više u prihodima, naravno i rashodi rastu, ali nekih mogućnosti više i mislim da upravo ove dvije vlade to pomalo dobro slažu, pogotovo ovaj ministar financija kojeg su također htjeli smijeniti, ali mislim da na kraju brojke pokažu sve i da građani vide što se događa. Naravno da ima i nezadovoljnih, ali da država čini ono što može iako se od nje očekuje da bude i više od majke ili da bude više od matere, ali jednostavno nekada to ne ide.

Spomenuli ste kako neki zastupnici omalovažavaju zapravo sve ono što je vlada činila ovo vrijeme. Spominju da taj PDV koji je spušteni i nije nešto pa vidite kolika je inflacija itd. i ono katastrofično o svemu se govori, a ne kažu da ono što se dogodilo sa smanjivanjem PDV-a zapravo je ublažilo taj utjecaj inflacije odnosno da bi i ta inflacija bila itekako znatno veća i dvoznamenkasta kao što je to u razvijenijim državama EU. Pa mislim da smo svi glasali za izmjene i dopune Zakona o PDV-u tako da rekli ne rekli da li su trebale cijene biti niže, svi bi voljeli da su niže cijene, pogotovo ne znam nekih stvari koje su zaista trebale bit vidljivo smanjene, one su danas takve kakve jesu. I teško je i sa onima koji prodaju tj. trgovcima doć do toga da ga uvjerite da bi on trebao sada odustati od nekih svojih namjera koje on ima i da mu mi to nešto naređujemo u ovakvom sustavu ili državi u kojoj živimo. Mislim da to nije na nama da mislim da treba uvijek učiniti maksimalno, ali na državi je da da ono što može. Zato smo išli s paketom od 5 milijardi da pomognemo onima koji su najslabiji da im se pomogne koliko se to može, naravno da se ne može s time platiti svaki račun i u cijelosti, ali … neke određene razlike da.

Kolega Boriću. I unatoč svim tim pet godina unatrag kad velimo katastrofalnim godinama, sve ono što je vlada morala i sanirati da omogući nekakvu kakvo takvo normalno funkcioniranje, evo mogu samo reći da investicije nisu stale i da se stvarno vlada i sva resorna ministarstva su se potrudila da se investicije u svim općinama i gradovima, županijama na neki način odvijaju normalno, izgradili su se vrtići, škole, otvarale su se poslovne zone. Pa zamislite da nije bilo tih kriza što bi sve bilo.

Kolegice, mislim da smo i taj dio dobro apsolvirali pogotovo lokalni čelnici svi redom, mislim da danas natječaji idu uredno da se sredstva EU koja su primarno upravo idu u taj dio i segment infrastrukture prometne, komunalne, društvene zaista dobro rješavaju. Mislim da valja spomenuti ovo što smo zadnju mjeru donijeli tj. zadnji javni poziv koji ide upravo sa milijardu i 200 milijuna kuna prema ponovnoj izgradnji potrebnih kapaciteta u dječjim vrtićima pa nas čeka još nekih 800 milijuna kuna. Mislim da tu mogu svi na neki način nać barem dio svojih potreba, naravno da će dio morati osiguravati sami, ali važno je ona želja i mogućnost koju ti država daje. Mislim da država uvijek stvara taj prostor i razumijemo sve koji nas kritiziraju da bolnice ne plaćaju dugove, evo tu je dvije milijarde da nadomirimo i taj moment. Lijekovi evo gotovo, prema HZZO-u ide preko milijardu i po kuna dodatnih.

Poštovani kolega. Pa zasigurno da proračun državni možemo na neki način usporediti sa evo našim obiteljskim budžetom, unutar obitelji imamo često puta traženja ovih ili onih razina međutim onaj ko je najodgovorniji zna što je u tom trenutku moguće, što je prioritetnije i ja bih rekao da se upravo i hrvatska vlada u ovim vremenima kada smo evo kao nikada ja bih rekao u posljednjih godinu i po dana ugroženi ovim mnogim ugrozama, da ih sada ne spominjem već svi znamo o čemu se točno radi.

Vidim da je u Zagrebu ta plaća sigurno i puno veća kada govorimo o prosječnoj plaći, da ne govorim dalje o onome što se činilo na minimalnoj plaći. Sjetimo se 2016. 2.496 kuna, sada je 3.750 nakon šest godina vjerojatno će biti i veća u sljedećoj godini, nadam se da ćemo uspjeti naći načina da se to događa. I ono što želim reći najprije zahvaliti ovim ljudima koji rade u Ministarstvu financija, mislim da rade dobar posao, pokazuju to brojne ankete, pokazuju to i ljestvice na kojima se penjemo pogotovo ocjena onih koji nas ocjenjuju neovisno o … politici mi sami sebe ili na drugačiji način [[Upadica Reiner: Hvala.]] da je to onaj put kojim treba ići.

Najprije izražavam žaljenje što ministar Marić nije ovdje prisutan, iako mi je još veće žaljenje što nisu prisutni ostali ministri i resorni ministri zbog kojih zapravo ovaj rebalans i radimo. Lani kad smo donosili proračun za 2022.g. tvrdila sam da taj proračun nije realan, već je tada on u prihodima bio veći za 10,8 milijardi kuna u odnosu na posljednji rebalans 2021.g. Rashodi su bili namješteni na gotovo istoj razini na koji su bili 2021. odnosno bili su prikazani samo pola milijardi više. I tada sam tvrdila i tvrdim i danas da je takav proračun zapravo bio onaj koji je bio namješten jer su se brojke morale namjestiti kako bi se udovoljilo Mastriškim kriterijima i ulasku Hrvatske u eurozonu. Danas evo priznajemo da smo bili u pravu svi mi koji smo tvrdili da je planirani proračun za 2022.g. nerealan. Evo ga sad ga podižemo i u prihodima za dodatnih 6,6, milijardi kuna, dakle ukupno 16,8 milijardi kuna veći prihodi nego u 2021.g. i rashode za 9,2 milijarde kuna odnosno 9,7 milijardi više nego u 2021.g. Rast poreznih prihoda u prvom planu za '22.g. u odnosu na '21.g. od 5,7 milijardi opravdavao se rastom BDP-a od 4,4%. sada se korigira rast BDP-a na niže na 3% dakle čak 1,4 postotaka niže, a porezni prihodi i dalje rastu za dodatnih 3,18 milijardi kuna odnosno sad su veći za 8,9 milijardi kuna u odnosu na '21.g., a nema opravdanja u rastu BDP-a kao što nam je bilo to opravdanje kada smo planirali onaj prvi proračun, dakle BDP pada. Budimo iskreni razlog rasta poreznih prihoda je inflacija na kojoj znamo svi zarađuje država. Ovdje je ministar Marić, a i mnogi govornici iz vladajuće većine objašnjavala inflaciju agresiju Rusije na Ukrajinu, a zaboravili smo svi da smo već u rujnu 2021.g. upozoravali na skakanje inflacije. Dakle, imali smo tada 2,8 inflaciju već u prosincu '21. inflacija je dosegnula 5,5% u odnosu na isti mjesec 2020.g. Tadašnji ministar Ćorić se smijao na aktualcu na moje pitanje što će vlada učiniti po pitanju skakanja zapravo postotaka inflacije. Ruska invazija na Ukrajinu doduše počela je krajem veljače, inflacija je do tada već dosegnula razinu od 5,7% u siječnju u odnosu na isti mjesec godine prije, na prosječnoj godišnjoj bazi je bila već 3,1%. dakle, ruska agresija na Ukrajinu samo je pogurala inflatorni pritisak na koji su upozoravali i koji su vidjeli svi osim Vlade RH, njima je to podsjećam još jednom bilo smiješno, bilo im je smiješno. Što se rashoda tiče, kada je ministar pisao proračun za 2022. godinu najveće uštede pisale su se na zdravstvu i to za otprilike za 5 do 6 milijardni kuna u odnosu na '21. Tada sam rekla da ni sam ne vjeruje u proračun koji mora braniti. I ja znam da je ministar možda i sad otišao jer mu je neugodno jer zna i znao je i onda da sam bila i jesam u pravu. Najgore je to što je ministar Beroš, a i drugi prvaci Vlade RH, dakle ovi ostali resorni ministri zapravo učinio to da je ministru Mariću neugodno. Od obećane reforme pogotovo u zdravstvu ni R, dakle dugovi u zdravstvu prema veledrogerijama i ljekarnama rastu 400 do 500 miliona kuna mjesečno, a kad bi razlog tome bila dostižnija, dostupnija, bolja kvalitetnija usluga onda bih još nekako i shvatila to uletavanje sa par milijardi. Ali ne, vidjeli smo uostalom što Beroš misli o dostupnosti zdravstvenih usluga baš na ovom tragičnom slučaju gospođe Čavajde. Nedostaje ona predstava koju Marić voli onako realizirati i reći Berošu, e samo ti ovaj put još krpam rupe i ne može više sad moraš provesti reformu. Evo prošlo 5 mjeseci, dakle a nema čak ni ljutnje, čak Marić sada i priznaje ok, ajde nećemo se ljutiti jer se nema šta sada više predstavljat kao neku ljutnju nego ću pokrpat tu rupu jer moram. I energenti da ne zaboravim.

Ja podsjećam i upozoravam ministra da je već dao jamstva HEP-u od 2,5 milijarde kuna za osiguravanje likvidnosti jer je HEP avansno prije početka isporuke platio ruski plin privatnom poduzeću i to mimo natječajnih uvjeta, mimo ugovora. Hoće li se ministar Marić i o tome braniti da nije znao? Poštovana kolegice, pa govorili ste zapravo o realnom, realnom prikazivanju proračuna za zdravstvo, pa čini mi se da je jučer na Odboru za financije se uz jednu rečenicu kada ga je prof. Tica, vanjski član Odbora za financije upitao ministra oko, upravo oko ovog dijela troškova zdravstva, da se ministar zapravo ponovo jedan trenutak istine rekao bi vi stavili odnosno drugim riječima pokazalo se, pokazalo se kroz tu repliku da je očekivao reformu od kolege Beroša jel, da je očekivao reformu od kolege Beroša. Ono što je kolega Beroš najavljivao da je ta reforma već kod premijera jel, da stoji tamo u ladici kod premijera, a danas ga tu nema jel da nam odgovori, da nam jasno kaže šta se događa. Jel ne tražimo od nikoga … [[Govornik se ne razumije.]] nego da kažemo šta se događa i zašto je danas 500 miliona duga ako nema Covida jel, a za vrijeme Covida je bilo 200 miliona duga na mjesečnoj razini.

I jedino u zdravstvu je bilo prostora da se prikaže da će dugovi biti manji i da se to opravda očekivanom reformom. Međutim, ono što je danas slučaj je to da već sad, već sad fali još 3 milijarde kuna za zdravstvo koje nisu prikazane u ovom proračunu i ministar Marić jako dobro zna da prilikom slijedećeg, prvog slijedećeg rebalansa proračuna mora ugraditi još te 3 milijarde kuna. Dakle, ono što mene smeta, naravno da će ministar Marić jednostavno posložiti brojke kako mu resorni ministri kažu, a sad se skrivaju, dakle nema ni jednog na vidiku jer ništa ni ne rade. Zapravo gledaju gdje će na drugu poziciju otići kao što je otišao ministar Ćorić odnosno da će otići ministar Ćorić, ali ono što me smeta pa nemojmo lagati hrvatsku javnost.

Povjerenstvo za fiskalnu politiku manje-više svaki puta da iste preporuke, reforma zdravstva, reforma mirovinskog sustava, ništa od toga se ne događa. Koliko je realno uopće očekivati da će u ove zadnje 2 godine mandata išta od toga biti, to je po meni onako dosta jedna optimistična verzija. Ali ono što pomalo zabrinjava, nekako se prešućuje u javnosti je ta razina javnog duga ali u nominalnom iznosu koja rapidno raste i koja ove godine treba porasti za 16 milijardi, prošle godine je poraslo za 13 milijardi i to kontinuirano od 2019. godine ubrzava. Znači to je nešto što bi se svi trebali zapitati gdje je ta granica, do kada će to tako ići jer to su zaduženja koja će netko morati vratiti, naša djeca, naši unuci. Da, hvala lijepa, pa evo već smo nebrojeno puta čuli i u raspravama da je dobro da nam prihodi rastu. Ja se još uvijek čudim da se netko tako olako oslanja na prihode od turizma i konstantno na prihode od osobne potrošnje iako za sad nam dobro ide. Ali je ono što je otužno je to da usporedno sa rastom prihoda izuzetno brzo rastu i rashodi. I to ne oni rashodi koji omogućuju kvalitetniju, kvalitetniji i bolji život našim građanima nego rashodi koji služe krpanju proračunskih rupa nastalih zbog neprovođenja reformi. I dobro ste zaključili, dakle ono što, što je zapravo žalosno je to da se nitko ne osvrće na činjenicu da tih reformi nema. Nitko se ne osvrće da se, na činjenicu da u zdravstvu ništa promijenilo nije. Dakle, ništa se ne pomiče, javni dug raste, koliko će još rasti [[Upadica: Hvala.]] dok ne pukne samo je pitanje vremena. Poštovana zastupnice, dakle energetski intenzivna industrija je svakako potrebna novih subvencija. Dakle, znamo da su dane subvencije za plin, međutim za električnu energiju koja je narasla 3 puta te su subvencije izostale. Da li mislite da sa novim subvencijama za električnu energiju možemo potaknuti tu industriju da ostane živa? Tako je, unatoč tome što su neki od zastupnika HDZ-a ovdje raspravljali u smjeru da smo mi kritizirali mjere Vlade RH, ja moram ih podsjetit da ih mi nismo kritizirali jer su te mjere u velikom dijelu podjednake onima koje je SDP predlagao, čak se i iznos mjera poklopio oko 5 milijardi kuna. Ono što je izostalo je izostalo zapravo poticaj odnosno pomoć poduzetnicima odnosno gospodarstvu po pitanju posebno tih energetskih neprilika. Ono što mi je interesantno u proračunu odnosno rebalansu proračuna je da se predviđa smanjenje deficita u jedinice lokalne samouprave koje su podjednako kao i gospodarstvo i kućanstva pod pritiskom rasta energije, rasta troškova energije, pod pritiskom rasta troškova radova, dakle projekata koje realiziraju i nije mi jasno tko je to i temeljem čega izračunao da će jedinice lokalne samouprave smanjivati svoj deficit. Kolegice Ahmetović govorili ste o tome da znači Ministarstvo financija namješta određene situacije i da ne iskazuje troškove i da ustvari daje lažne proračune jer tome svjedoči onda rebalans proračuna itd. evo vi ste kao čelnica lokalne samouprave u Omišlju u 2020. imali dva rebalansa u 2021. tri, da li to svjedoči o tome da i vi namještate određene rezultate pa da na iznosu od 35 milijuna kuna i ovdje na 170 se uspoređujemo? Ja mislim da to ne radi nitko, znači zaista smo prošli kroz dvije godine koje su bile opterećene pandemijom i neizvjesnošću kao i ova sada. Što će se desiti, ja ne znam, što će biti za mjesec dana. Mislim tako govoriti nije u redu o ljudima koji zaista brinu da taj sustav funkcionira i da je transparentan i da se vidi sve što se treba vidjeti u njemu bez obzira na to što mi politički ovdje govorili.

Baš mi je drago da ste ovo rekli, sjećate se bili ste i vi prisutni kad sam raspravljala o planu proračuna za '22.g. i rekla sam tada i ministru Mariću i vama da sam sigurna da vi ni ne znate o čemu raspravljate niti koliko proračun iznosi, dakle sjećate se tog mog komentara. Sjetite se i za nekoliko mjeseci kad budemo govorili o drugom rebalansu proračuna i kada ćemo dizati rashode u zdravstvu jer oni danas nisu prikazani u dodatnom iznosu od 3 milijarde kuna, dakle dugova veledrogerija i ljekarni. Što se tiče mojih rebalansa proračuna i to mi je jako drago da ste spomenuli, vidite za razliku od države s kojom me uspoređujete, hvala lijepa, u mojoj jedinici lokalne samouprave nema nijedne jedine, nijedne jedine kune ni kredita, ni dugovanja, niti neplaćenih računa, a moji rebalansi su uvijek naviše zbog viših prihoda, zbog viših prihoda, a ne zbog toga što moram krpati nečije [[Upadica Reiner: Hvala.]] posebno ne svoje rupe. potpredsjedniče sabora. Kolegice Ahmetović. Kada govorimo ustvari vi ste govorili o tome kako se friziraju knjige da tako kažem ne, ali mislim kako bi rekao to nije nekakva ono neuobičajena praksa, ali poanta je u tome da bi bilo poštenije politički onda reći, e znate šta ljudi stvar je takva i takva, imamo euro to nam je nekakav cilj, imali smo krizu, imali smo pandemiju znate šta reforma zdravstva naprosto neće ići. Neće ići sada, vidjet ćemo šta će biti s druge dvije godine odnosno sa zadnjom godinom, ako uspijemo uspijemo, ali puno je važnije naprosto ono da smo svjesni da neki ciljevi koje smo imali na početku mandata kada smo slagali ovaj proračun i predlagali ga naprosto njih nećemo moći realizirat, jel možemo dobiti neku vrstu vaše podrške za to ili ne.

Pa gledajte ovdje niti ja niti itko prije mene nije sporio zapravo naprosto dužnost ministra Marića i situacije u koju je on stavljen da mora isfrizirat podatke odnosno mora pronać način kako da zakrpa tuđe rupe, govorimo o rupama resornih ministara koji su zaduženi za resore za koje moraju ostvariti neke reforme kako bi njihovi resori funkcionirali efikasnije, naravno uz što manje troškove. Ono što je problematično je što nijednog od njih kao što vidimo nema, jer nemaju što za pokazati niti reći. Govori se o tome da se u javnom sektoru digla plaća za 4% i mi to pozdravljamo, dapače i treba se dignuti, međutim produktivnost javne uprave odnosno javnog sektora nije se podigla. Zato što nema reforme javnog sektora. Evo da ne ostane sve samo na zdravstvu, a zdravstvo je najveći poligon zapravo mogućnosti prikazivanja ušteda i onda kasnije krpanja rupe jer nitko neće reći [[Upadica Reiner: Hvala.]] nemojte dat zdravstvu.

Ono što mislim da se možemo složiti je da nemamo energetsku politiku i da smo se doveli u situaciju da naša nafta odlazi u Mađarsku i da nam ju onda Orban vraća i preprodaje, a u Mađarskoj ina ohoho niže cijene nego što su cijene goriva koji je vrlo važna stavka u ovim poskupljenjima u Hrvatskoj. Što mislite s druge strane o tome da mirovinski fondovi i vlada šutke gledaju ono što se događa sa Fortenovom poglavito s onim dijelom poljoprivrednog biznisa Fortenove u Slavoniji gdje ispada da Hrvatska nema nikakav interes za to, da nemamo interes da budemo samodostatni u poljoprivrednoj proizvodnji nego ispada da ćemo dozvoliti da nam i to preuzmu Mađari. Neovisnost zemlje se temelji na tri stupa, a to je energetski, prehrambeni i bankarski stup, ja bih rekla financijski stup. U sva tri područja Hrvatska je pokazala da nije neovisna. Nažalost energetski sektor odavno smo predali Mađarima, dobro ste poentirali, naravno i našu sirovu naftu temeljem tajnog sporazuma koji je potpisao ministar Ćorić, dakle danas bivši hvala Bogu ministar Ćorić je predan Mađarima kako bi mađarske rafinerije radile, a naše se ugasile i kako bi se Mađari jeftinije u ostalom i vozili. Što se prehrambenog sektora tiče vidjeli ste Mađari su uspjeli opkoliti i naš prehrambeni sektor, zauzeti čak i poljoprivredni prostor, to je konkretno prostor RH, a evo polako ulaze i u bankovni sektor, vidjet ćete da ćemo za godinu dvije pričati i o dominaciji mađarskog kapitala

Već eminentni ekonomski stručnjaci govore da se inflacija otela kontroli i polako ulazimo u tu inflacijsku spiralu što nikako nije dobro jer imamo i novi element, a to su ta inflatorna očekivanja, dizanja cijena kako bi se ostvario ekstra profit, a i po onoj svi dižu cijene, pa onda ajde idemo i mi i onda u stvari imamo i državne tvrtke koje dižu cijene, a onda bi država trebala pomoći onima koji su socijalno najugroženiji i počinjemo se polako vrtiti u tom začaranom krugu rasta cijena i socijalnih transfera koji je u uvjetima rasta inflacije izuzetno opasan. Još uvijek ima prostora da se uvedu određeni novi elementi na toj prihodovnoj stvari. Znači Hrvatska od poreza na imovinu koja, za koju se ne može dokazati porijeklo ubere u 5.g. manje nego što prikupi u mjesec dana od kazni za prometne prekršaje. E sad ja bih jako voljela kad bi recimo Porezna uprava bila tako temeljita po pitanju češljanja porijekla imovine i naplate 60% poreza na onu imovinu za koju se ne može dokazati porijeklo kao što češlja recimo one koji su paušalci, koji su se odselili trbuhom za kruhom itd., ali nažalost od toga trenutno ne vidimo previše jer tih 35 milijuna kuna kolko je naplaćeno u 5.g. je uistinu minorna stavka. U ovoj pojedinačnoj raspravi bi se osvrnula i na par konkretnih stavki. Konkretno u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture mi već dugo slušamo o toj renesansi Hrvatskih željeznica i navodno će se do 2030. naše željeznice iz vremena Austro-Ugarske teleportirati u 21. stoljeće. No ako je sudit po ovom rebalansu ta renesansa će trajat otprilike koliko je trajala ona stvarna renesansa, a ona je trajala cijelo 15. stoljeće i u 16. se proširila na cijelu Europu jer ovih 8.g. definitivno neće biti dostatno. A što me navodi na ovaj zaključak? Pa evo konkretno stavka koja se odnosi na rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka dionice Hrvatski Leskovac-Karlovac je opet umanjena za 200 milijuna kuna, inače to se financira iz europskih fondova, ali nešto ne štima, čini mi se da je javna nabava opet poništena. Isto tako stavka u proračunu koja se odnosi na sufinanciranje izrade studijske i projektne dokumentacije se također smanjuje. Izgradnja i rekonstrukcija pruge Dugo Selo-Križevci je možda najbolji primjer kako to izgleda u Hrvatskoj jer u tom slučaju nismo čak u stanju ni potrošiti novac koji nam Europa doslovno poklanja i sada je zadnji rok završetka radova pomaknut na sredinu 2023.g. što je 3,5.g. nakon predviđenog roka, ali i taj rok je pod znakom upitnika i pitanje je hoće li biti ispoštivan, a ako ne bude ispoštivan onda ćemo sve to skupa opet morat financirat iz državnog proračuna jer Europa nekako iz nekog čudnog razloga ne voli kad mi probijamo te rokove i ne poštivamo ih. Samo ishođenje lokacijske dozvole za tu dionicu je trajalo više od godine dana, pa ispada da država blokira samu sebe i nije ni čudno onda da imamo, da moramo moljakati da nam se određeni rokovi produže kod Europske komisije. Isto tako dionica znači Hrvatski Leskovac-Karlovac dugačka 44 km, natječaj je raspisan 7. rujna 2020., prije više od godinu i pol dana, zbog žalbi se opet prolongira, zbog žalbi očigledno nećemo potrošiti te novce, a u konačnici cijene narastu, procijenjena vrijednost radova od dvije milijarde kuna svaki dan raste i onda se moramo stvarno zapitati jesu li ove brojke u ovom proračunu ono što uistinu je ili mi možemo očekivati još nekakvih stavki budući da nismo u stanju ni ovaj europski novac koji nam se doslovno poklanja potrošiti u zadanim rokovima. Poštovana kolegice, izuzetno mi je drago da ste otvorili temu željeznica. Proračun je odnosno rebalans proračuna je jedna nezgodna stvar. Vi s jedne strane možete kroz javni prostor govoriti i o renesansi željeznica i o potrebi i o značaju željeznica i možemo i mi tu kad dođe Zakon o željeznicama govorit koliko je važno, koliko je značajno, koliko neke druge zemlje, koliko je važno da se Hrvatska uključi na nekakve druge tokove i onda dođete u proračun i vidite brojke i onda vidite stvarno da to mi ne da mi računamo desecima odnosno kroz 10.g. već značajno duže. I to je ono što zapravo s jedne strane deprimira, to je ko u onom vicu ženo da li više vjeruješ svojim očima ili mojim riječima i često kad dobijemo zakon, ja sam bila jedna od onih koji je veliki fan željeznica i mislim da to može biti veliki iskorak ali onda kad dođete do proračuna ili rebalansa onda vidite nema nade. Hvala lijepa. Kolegice Mrak Taritaš ja sam također veliki fan željeznica i živim u Slavoniji i Baranji koja uistinu vapi za rekonstrukcijom željezničkim pruga pa onda nekako uvijek obratim pozornost malo više na te stavke i uvijek se opet ponovo iznova razočaram. Tim više uistinu je nejasno zašto se to događa, zašto to toliko dugo traje i kad čitate objašnjenje HŽ Infrastrukture zašto neke novce nisu potrošili, pa kažu bila je korona pa nisu mogli. Znači u toj istoj koroni, u toj istoj epidemiji građevinski radovi i taj cijeli sektor je bilježio rast samo HŽ Infrastruktura nije bila u stanju na svježem zraku vani raditi i potrošiti novce koje nam Europa uistinu poklanja jer je to i dio tog zelenog plana i onoga što je klimatski u potpunosti prihvatljivo.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani predstavniče ministarstva, kolegice i kolege ja ću se fokusirati na zdravstvo. Prvo ću vas podsjetiti da je premijer Plenković kad smo razgovarali o proračunu za 2022. 1.12. rekao, citiram, kad sam ga pitala jel na, kao odgovor na svoju repliku, kaže, kada je riječ o reformi zdravstvenog sustava ministar Beroš ima zadatak osigurati samodostatnost javnozdravstvenog proračuna, raspoloživim sredstvima pokrivati troškove za učinkovitu brigu o zdravlju građana, a to podrazumijeva dostupnost i kvalitetu i optimalnu primjenu ograničenih resursa i transparentnost u trošenju sredstava te ujednačenost standarda zdravstvene zaštite, završen citat. I što to znači? Dakle, pokrivat ćemo se koliko je poplun dug, a opet s druge strane to, zapravo bi trebalo jasno reći i našim građanima i svim zaposlenicima u zdravstvenom sustavu što nas sve čeka odnosno kakva je aktualna situacija. Ministar Marić je tada rekao, ključ uspjeha i održivosti je u rashodovnoj strani. I onda smo imali govoreći jel o planu za 2022. da bi trebalo imati rashode ove godine i tako je planirano koji su 6,5 milijardi kuna manji od onih u rebalansu u 2021. godine. To se odnosilo na planirani pad rashoda poslovanja, materijalnih rashoda, pomoći unutar proračuna i onda se svi skupa pitamo koliko je to realno obzirom da niti još pandemija nije završila, nemamo reforme na vidiku, a proračun je u stvari planirani uz pretpostavku kao da neće postojati ovih troškova u smislu zdravstvenog sustava odnosno sustava potpora zaposlenima i poduzetnicima. I onda koje brojke smo imali odnosno koje imamo. Dakle, za Ministarstvo zdravstva je bilo planirano 6,4 milijarde kuna u odnosu rebalans na 2022. godinu i sad ovim rebalansom imamo opet vraćanje plus 4,3 milijarde kuna. Dakle, nije bilo dosta. Onda HZZO ukupni prihodi, bilo je smanjivano za ovu godinu za 2 milijarde 100 miliona kuna i sad su vidjeli da to nije dosta pa eto plus 2,5 milijarde kuna, od toga jedna milijarda iz doprinosa 1,5 milijarda iz državnog proračuna odnosno HZZO ukupni rashodi bilo je kakti smanjeno za 2,4 miliona kuna međutim sad se povećalo za 1 milijardu kuna. Dakle, loše se planira. Za zdravstvo je dakle predviđeno 3,5 milijarde kuna i to 2 milijarde kuna za dugove veledrogerijama i ova 1,5 milijarda kuna za HZZO. Međutim, podatak je ono što su veledrogerije već govorile zadnjih mjeseci da bi trebalo uplatiti 3,8 milijardi kuna da se koliko toliko stabiliziraju. E a sad je tu planirano 2 milijarde kuna pa se pitamo kako će? Dospjeli dug bolnica, podatak friškiji od 30.4. nisam dobila niti danas na odboru, dakle sa 30.4. za bolnice 4 milijarde kuna, a za ljekarne je 1,5 milijarda dospjela odnosno ukupno 2,1 milijarda kuna. I kažu ukupni dugovi u zdravstvu dospjeli 2,9 milijardi kuna. A sjetimo se za 2021. godinu za zdravstvo 32 milijarde kuna plus još ono što je doštukavano 41 milijarda kuna. Pa eto se onda pitamo kako ćemo dalje i kada ćemo zapravo konačno realno planirati proračun? I sad kad malo idemo gledati detalje oko recimo proračuna HZZO-a naravno da su sad povećana sredstva i za primarnu zdravstvenu zaštitu, lijekovi na recepte, bolnička zdravstvena zaštita, specijalističko konzilijarna, posebno skupi lijekovi. Znalo se da je za prošlu godinu 2,5 milijarde kuna i da stalno troškovi rastu, ali je bilo planirano 2 milijarde 300 i naravno sad eto srećom 200 miliona kuna da bude tih 2,5 milijarde kuna. Međutim, ono što mi se ne sviđa osobno jel kao djelatnici u zdravstvu, znači ortopedski uređaji i pomagala su ostali isto. Moram opet podsjetiti da HZZO štedi tako da lupa pacijente po džepu pa eto onda smanjuje broj trakica svima koji nemaju injektibilnu inzulinsku terapiju bez da se pitanju sva stručna društva. Pa onda informatizacija zdravstvenog sustava ostala ista, a trebali bi težiti povećanju informatizacije. Zatim za zdravstveni turizam također ista sredstva, a opet bi težili da jačamo zdravstveni turizam. Još jedna stavka oko se stvarno već godinu i pol jako, jako trudim i konačno sam pohvatala ovaj ne da sam ja pohvatala nego su mi dali konačno valjane podatke, to su pripravnici u zdravstvu i to ću tražiti amandmanom da se na tim određenim stavaka što sam konačno dobila danas podatke da uspije [[Upadica: Hvala.]] osigurati sredstva. Poštovana zastupnice više puta sam ovdje govorio i u svojim slobodnim govorima i u ime kluba o problemima u zdravstvu. I to ne samo dugovi prema veledrogerijama, nego i o dugovima bolnica i prema HZZO-u i dugovi koji su nastali prema ostalim dobavljačima. Međutim, na to nitko nije reagirao, ni sada na to ne reagira i o tome se ne vodi računa. Kad smo prošle godine govorili o tome da je premalo planirano za zdravstvo u proračunu svi su govorili da je to u redu, pogotovo vladajući tvrdili su proračun je idealan, divan i krasan. Međutim, naše bolnice su i dalje dužne, naše bolnice teško funkcioniraju, ne mogu pružiti svu uslugu koju trebaju našim pacijentima.

Pa dakle većina nas županijskih općih bolnica se zaista jedva krpa zato što najveći dio proračunog limita odlazi na plaće tako da ja znam podatak da od onih 158 milijuna kuna što je bilo za prošlu godinu 1050 milijuna kuna je išlo za plaće. Za lijekove friški podatak nemam, znam da je bilo krajem godine, kako sam vijećnica u županijskoj skupštini znam da je bio 31.12. 15 milijuna kuna ukupan dug za lijekove, a za ove derivate krvi, materijale i to 16 milijuna kuna. Sad koliko je u međuvremenu još nekakvih novaca došlo za sanaciju to ne znam, velim taj podatak znam za 31.12., a sve skupa naravno da dugovi rastu jer nemate dovoljno sredstava, ne dobijate ono što zapravo pružite uslugu pacijentu, znači to je ono nakaradnost zdravstvenog sustava o čemu smo i vi i ja i zapravo svi mi govorili.

Ma zapravo čini mi se da se stalno vidimo u krug uvijek kod ovih proračuna i rebalansa proračuna, dođemo s time da najviše trošimo na zdravstvo osjećamo se kao da ubacujemo u crnu rupu. Dođe ministar tu ljuti se na drugog ministra, on isto kaže moramo reformu napravit, mislim koji je izlaz iz ovoga ili smo upali u neku neverending story? Mislim jel nam treba novi ministar, nova vlada ili ima nekih ne znam rješenja koje možemo pokrenut sad da zapravo izađemo iz ovog začaranog kruga?

Je svi znamo što treba, ali se ne provodi, a onaj koji provodi je trenutno vlada i trenutni ministar pa onda zaključite sami ne.

Mi na Odboru za zdravstvo ne uspijevamo dobiti sve podatke, kao kaj bite vi sad o tome raspravljali ne. Pa nego ko će raspravljati? Tako da ovo što ste rekli vrtimo se stalno malo gor malo dol, malo predvidimo neka sredstva pa rebalansom onda to dignemo pa onda za sljedeću godinu smanjimo pa novim rebalansom opet dignemo. Mislim sad je već bilo ne znam koliko, 29 sanacija il koliko je već bilo do sad, dakle treba jedna smislena politika koja se očito u ovom trenutku ne provodi, a mi smo davali rješenja i stalno govorimo za pojedine stavke pa nas se ne posluša nas iz oporbe, a bome niti strukovne udruge, nažalost.

Budući da je obrana amandmana u ovom saboru postala puka formalnost jer tome prisustvuje jedan ili nijedan zastupnik ili zastupnica vladajuće većine koja već unaprijed ima određeno da će glasati protiv svih amandmana oporbe bez obzira na sadržaj, ja ću iskoristiti ovu mogućnost pa ću sada obrazložiti jedan od naših amandmana na rebalans proračuna. Dakle, unutar pozicije A565010 Programi zaštite i očuvanja kulturne baštine predlažemo da se otvori nova stavka restauracija hrvatskih klasičnih dugometražnih filmova na celuloidnoj traci u iznosu od 15 milijuna kuna sa sljedećim obrazloženjem. Ukoliko se nastavi tempom restauracije od dva filma godišnje sigurno ćemo doživjeti potpuno uništenje vrijedne hrvatske filmske baštine. Svjedočimo javnim apelima hrvatskih filmskih autora godinama od Krste Papića pred samu njegovu smrt do Rajka Grlića ove jeseni bez jasnog odgovora vladajućih u smislu konkretne akcije ubrzanja i širenja obuhvata dijela za restauraciju. Potrebna je hitna restauracija kako bi se tek onda restaurirani filmovi mogli i digitalizirati. Treba naglasiti da su sve zemlje u okruženju, o zemljama EU uopće da ne govorimo, restaurirale i zaštitile svoj filmski fond jedino Hrvatska nije. Krajnji je čas da se hitno pristupi restauraciji kako ne bismo nepovratno izgubili vrijednu filmsku baštinu. E o ovom gorućem problemu i kulturnoj … govorila sam već više puta u slobodnim govorima, nažalost eto bez ikakvog odjeka. Nadam se i vjerujem da bi svima nama dakle i vladajućima i oporbi trebalo biti stalo do hrvatske filmske baštine kao i do cjelokupne baštine. Ne vidim tu nikakve mogućnosti dijeljenja na desne ili na lijeve, jedino što je normalno i rekla bih časno da zajedničkim snagama se zauzmemo za hrvatsku baštinu u ovom konkretnom slučaju za hrvatsku filmsku baštinu. Ja više ne znam kako i na koji način da objasnim da će ta baština naprosto nestati, nepovratno nestati. Kemijski procesi su neumoljivi izbrisat će Fabijana Šovagovića, RElju Bašića, Anu Karić, Božidarku Frajt, Ivicu Vidovića, Mustafu Nadarevića, Borisa Dvornika zauvijek će nestati djela Branka Bauera, Vatroslava Mimice, Zvonimira Berkovića, Lordana Zafranovića, Nikole Tanhofera, ne znam Kreše Golika. Pa jesmo li mi zaista tako neodgovorni svi mi ovdje ili smo mi zaista toliko nezainteresirani za kulturu da ćemo to dopustiti, svi mi, svi mi i vladajući i oporba na čelu s ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek? Mi ćemo svi biti odgovorni i krivi za taj nečuveni kulturocid. Rajko Grlić objavio je i treće pismo ministrici kulture u kojoj je podsjeća da je u predgovoru Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva 2017. i 2021. napisala i kao ministrica kulture je to potpisala, posebnu pažnju u nadolazećem razdoblju potrebno je posvetiti očuvanju restauraciji, digitalizaciji, dostupnosti i promociji hrvatske audiovizualne baštine kao izuzetno vrijednog kulturnog nasljeđa i neizostavnog segmenta hrvatskog kulturnog identiteta.

Od prvog Grlićevog pisma prošlo je 7 mjeseci, za to vrijeme niti jedan centimetar filmova nije restauriran, niti jedan. Ministrica Obuljen Koržinek nas ne čuje, zato vas molim ministre Mariću, zaista vas molim da usvojite naš amandman za spas hrvatskog klasičnog filma, vrijeme prolazi, kemijski procesi rade svoje i uskoro se vjerujte mi neće imati što restaurirati. Kolegice Raukar, da potpuno je nejasno zapravo zašto je to unatoč opetovanim inzistiranjima i upozorenjima sa ove strane sabornice zašto nije na tu stvar stavljen nekakav prioritet? Mislim ministar Marić, vi ga možete zamolit da vam prihvati amandman, ali u konačnici ministrica Obuljen Koržinek treba donijeti odluku o tome, tako da ne bih pretjerane nade polagao u to, ali naravno ostanimo ovaj otvoreni za iznenađenja, bilo bi stvarno jako lijepo jer kao što ste i rekli ovo o čemu govorite uopće nije pitanje nekakvog političkog svjetonazora recimo, to je pitanje odnosa prema nekakvoj našoj baštini koja nije, koja ne bi trebala biti predmetom a priornog odbijanja samo zato što dolazi sa druge sabornice, a i nije toliko skup sport s obzirom na proračun Ministarstva kulture. Da, ja ne znam, ja nemam, ja ne znam čime i kako objasniti i ministrici Obuljen Koržinek koja to vrlo dobro zna, kako objasniti ovom saboru, pa ja se sad okrećem ministru financija, možda me on čuje, ne mene, ne mene, nisam uopće bitna, ja ne znam da li razumijete da će hrvatska filmska baština zaista nestati, nestat, nestat, ne znam recite mi, naučite me, kome da idem, koga da molim, šta da radimo, pa dal možete zamislit da nestane Tin Ujević pjesme, nestanu, nema ih više, nestane Vidović slike, pa to je film naš ljudi, pa nema desnih i lijevih, pa ne znam ja, ja govorim iz očaja, da i možda sam vam smiješna da. Al molim vas sve zajedno učinite nešto, učinite da ne nestane hrvatski klasični film. Hvala. Slijedeća pojedinačna rasprava poštovana Ivana Kekin. Hvala vam predsjedavajući, ministri, pomoćnici, zastupnici. Ja nisam baš dugo u saboru, ali brzo sam uhvatila neke uporne prakse koje se ponavljaju bar tri puta godišnje i tiču se naravno onog vječnog pitanja kolko nas košta zdravstvo. Uvijek gledamo isti igrokaz, prvo se donese nerealni proračun, ovo je posljednji koji umanjuje prošlogodišnji za čak 6,4 milijarde kuna bez argumenta jer reforme nema ni na vidiku, poduprijet jedino neutemeljenim vanrealitetnim optimizmom i onda se na prvom rebalansu stišče andu i drastično podebljava proračun za zdravstvo. Isti nas scenarij očekuje i na idućem rebalansu sasvim sigurno, oporba cijeli dan zaziva razum, racionalnost, reformu, navodnu reformu zaziva i ministar Marić, navodno za reformu navija i premijer Plenković, navodno reformu već ima spremnu ministar Beroš, ali reforme nema. Dakle, kako to, gdje nam to curi novac i zašto nema reforme? Predlažem da se zabavimo jednim primjerom iz kojeg će stvari možda postati malo jasnije. U proteklih 14.g. HZZO je odlukom Ministarstava zdravstva privatnoj Poliklinici Medikol isplatio više od milijardu kuna.

Ostala 4 uređaja koja u Hrvatskoj postoje u vlasništvu su Medikola. Da ne ostanemo na apstraktnoj razini, vlasnici Medikola, da se podsjetimo tko su, su supružnici iz Čakovca, gđa. Ivanka Trstenjak Rajković liječnica opće prakse i njen suprug Ivan Trstenjak bivši taksist i ugostitelj, potpuno nepoznati i užim medicinskim krugovima, a kamoli širim, skupa sa svojom tek osnovanom klinikom 2007. potpisuju ugovor težak stotine milijuna kuna, potpuno monopolski ugovor što im omogućuje Sanaderova vlada i tadašnji ministar Neven Ljubičić.

2011. po prvi put se počinje pisati o aferi Medikol i o monopolu koji je vlada omogućila privatnoj Poliklinici koju hrvatski građani tako lukrativno nagrađuju. Slavica Lukić na konferenciji za medije koju drže tadašnji ministar Milinović, mi u zdravstvu smo pravi srećkovići s ministrima i šef HZZO-a Strizrep pita zašto se skrivaju podaci o tome koliko država plaća Medikolu, ne dobiva odgovor, no 10-tak minuta poslije poziva ju u ministrov kabinet na razgovor gdje ju čekaju ministar Milinović, šef HZZO-a Strizrep i šef KBC-a naš vitez Reiner kojeg nažalost ovdje nema. Tamo joj objašnjavaju da nažalost nikako ne mogu objaviti iznose koje država isplaćuje Medikolu jer eto to su tajni podaci. Pričamo o stotinama miliona javnog novca hrvatskih građana. Danas eto znamo jer je HZZO ipak morao dostaviti podatke da upravo tih godina dakle 2010. i 2011. kad govorim o ovim aferama Medikolu je isplaćeno u samo 2 godine 220 miliona kuna, 220 razloga za šutnju.

60 miliona kuna da se zadovolje sve potrebe hrvatskih građana, milijardu kuna koje smo isplatili za tu uslugu Medikolu. Ipak Kujundžiću ističe rok trajanja, stisle ga afere, dolazi Beroš, istodobno Medikol nabavlja nove uređaje što mi je teško za pretpostaviti da bi u takvu investiciju ušli, a da nisu, da im nije bilo jasno da će nastaviti poslovati sa državom. Otkad nam je ministra Beroša, Medikol je primio skoro 160 miliona kuna, najavljeno je da ta, to i dalje rasti, o PET/CT nabavi nema ni slova. Tako se troši novac kad se rebalansom slijeva u HZZO. Dugoročno možemo samo zaključiti da ni zastupnica, ni prodavačica, niti radnica, niti domaćica neće biti zdrava. Poštovana kolegice dobro da ste podsjetili na sve ove užase i ove afere koje slušamo iz dana u dan konkretno i ono nabavke uređaja PET/CT-a dakle Medikol vlasnici su iz Čakovca, ali ja se zbilja sramim ove situacije, međutim ljudi koriste očito ono što im da, pa onda očito je krivnja ne samo na njima nego zapravo više na ministrima koji to sve skupa omogućavaju. Tu su naravno i ove afere koje smo sad pratili oko uređaja za intraoperativno zračenja i o takvim stvarima treba govoriti čak i ako ministar i ministarstvo nije krivo za to pa onda neka kaže tko je kriv.

Stavka koja će vas možda veseliti ali nas neće spasiti je povećanje iznosa za liječenje po posebnim propisima psihijatrijske bolnice.

Da, mislim kako da kažem to je kap u moru i dalje ne mijenja paradigmu kojom se ovdje vodimo. Mislim da na koncu odgovornost uvijek ide do ministra bez obzira zato što je on glavni i odgovorni, a ovdje vidimo da postoji jedna višedesetljetna praksa poslovanja ministarstva gdje je podsjetit ću vas kad je stiglo nedavno pitanje o tome, o toj suradnji da tako kažem između Medikola i države dobiven je odgovor iz Ministarstva zdravstva da sve napredne države imaju tako koriste javno privatna partnerstva da bi ispunili najbolje moguće uslugu svojim građanima.

Evo, poštovana kolegice ja ne mogu vjerovati da vi insinuirate da zbog neke korupcije zapravo cure novci u zdravstvu. To je apsolutno za ne povjerovati. Evo nadam se da vas je resorni ministar čuo jel dakle gdje curi taj novac pa da će on nastaviti u svom ritmu i dalje vikat na druge, dakle ne može to više tako jel, dosta je s time. Zaista se nadam. A, a samo da vam kažem to što postoje javna privatna partnerstva nije jednako korupcija je li u normalnom svijetu. Dakle, ono ako imamo i nekih privatnih ustanova s kojima ugovaramo neke usluge ne znači da su automatski korumpirane to je izgleda samo u Hrvatskoj ovaj znači. Ali ovdje sam htjela, podsjetila me kolegica Marić na jednu priču, dakle toliko novaca usipamo u zdravstvo, a činjenica je da od Dubrovnika do Zagreba, od Privlake do Zagreba nemate krevet za djecu i adolescente sa psihičkim poteškoćama, dakle [[Upadica: Vrijeme.]] u bolnici ne postoji krevet za tu djecu moraju dijeliti sobe sa odraslima, samo da Hvala vam na komentaru. Dakako da se slažem da generalno javno privatno ne podrazumijeva primjer Medikola i države. Dapače rekla bih da to nije tako niti generalno u Hrvatskoj jer možemo vidjeti da postoje i drugi, druge prakse ali to je generalno kako HDZ vidi javno i privatno. Dakle, gdje se javno koristi za privatni i partikularni interes. To je točno. Što se tiče dakle dječje psihijatrije, tu je stanje očajno, dapače podsjetila bih vas da država nije, niti nema niti jednu ustanovu u kojoj se, dakle u kojoj se hospitaliziraju i liječe djeca u svojem, da su, da su oni osnivači. Dakle, ne od Prevlake do Zagreba niti od Iloka do Zagreba, dakle oni doslovce nemaju niti jednu, postoji jedna u kojoj je osnivač Grad Zagreb i to je to. Toliko brinemo o mentalnom zdravlju djece i mladih. Poštovana kolegice, u svojoj raspravi naravno da ste se dotakli zdravstva i naravno da ste se dotakli teme Medikol koja je nekako ostala ispod radara. Znate nekako ispod radara ostaju neke teme uz ove sve nadolazeće afere pa onda ovo nekako ljudi su se navikli. Dakle, naši se ljudi naviknu na svašta. Na dvije stvari sam htjela reagirati, jedna stvar je pa niste se baš proslavili sa ministrom resornim, ja imam osjećaj kao da ih se bira po kriteriju koji će biti gori od onog prethodnog, ali to je jedna druga priča. A imam osjećaj često kad ovdje raspravljamo o temi što proračuna, što rebalansa kad je riječ o zdravstvu ko u onom filmu Beskonačni dan, pa nikako da se probudimo iz svega toga. Dobro je da ste otvorili priču Medikola i dobro je da se pitate, dakle ja nemam ništa protiv javno privatnih partnerstva, nemam ništa da se pojedine usluge pružaju i dalje, ali kako to baš oni i kako baš [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] za taj iznos i usporediti iznos je vrlo zanimljivo. Da, slažem se definitivno oko toga da u moru afera jednostavno teško ih je sve pratiti i teško je svakoj posvetiti dužnu pažnju. Slažem se i oko toga da to je barem moj dojam, uvijek sam mislila možda je tko tako jer sam ja u zdravstvu, ali stvarno kada dođe do naših resornih ministara imam osjećaj da uvijek izvučemo najkraću slamku što se kaže. Što se tiče Medikola ili javnoprivatnog dakle ok ako pričamo o autsorsanju, ali ako je ono funkcionalno i ako ne ide na štetu građana dakle ključ bi bio da ipak razmišljamo o tome da je to javni novac, a to je ovdje potpuno izbjegnuto i kao što vidimo nije izbjegnuto greškom nego pričamo o nečemu što se odvija od 2007.g. besprekidno i da se od 2007. pokušava kontinuirano sakriti kliko novca odlazi u dotičnu firmu. Hvala lijepo. Kolegice Kekin spominjete milijardu kuna Medikolu ili ne znam kome, spominjete 60 milijuna kuna bi bilo potrebno za određene uređaje ove dijagnostičke ili ne znam što ste spomenuli da bi riješilo problem u zdravstvu po tom pitanju. Sad zamislite kad vi iz Zagreba govorite tako koji imate dosta bolje zdravstvene usluge nego u ruralnim područjima naše Hrvatske. U Dalmatinskoj zagori žene su čekale šest mjeseci na upis na ultrazvuk dojke, o ultrazvuku govorim i jedan da se vršio upis i ako se upišu onda ne upišu opet šest mjeseci mogu čekat, tako da su neke umrle nisu se nikad pregledale.

Da, hvala vam na komentaru. Ja bih htjela mislim samo da dočaram, ne znam koliko je ovdje liječnika, dakle PTC služi da kad imate pacijenta da vidite detaljno i precizno gdje su mu metastaze, dakle to je stvarno uređaj dijagnostički koji spašava živote doslovno jer to je radikalna revolucija bila u liječenju malignih bolesti, to je nevjerojatno važno. I naravno da će hrvatski građani koji su nažalost u toj vrsti muke mislim ako im HZZO plati Medikol pa idu u Mediklo zar je važno, ne, dakle a pri čemu samo da se razumijemo već zadnjih se ne znam koliko pet, šest godina sigurno u liječničkim krugovima priča da su ti uređaji u Medikolu debelo zastarjeli i da više ne rade kako treba, a mi keširamo taj silni novac, a treba nam 60 milijuna za četri nova.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. U svojoj raspravi o ovom prvom rebalansu proračuna ove godine uvjetima već sada preočito galopirajuće inflacije ne samo kod nas nego u brojim zemljama u Europi i u dvoznamenkastim brojevima u nadi da nismo pred famoznom inflacijskom klisurom koju već neko duže vrijeme najavljuje veliki financijski stručnjak, ali i kockar na svjetskim burzama Ray Dalio koji tvrdi da svakih sto godina i da sada ova tu inflacija može biti strašna. E sad u tom slučaju hoće li nas spasiti Europska centralna banka, to ćemo moći samo gledati. Ja ne želim sada ulaziti u to, želim samo komentirati neke stvari vezane za ovaj prvi rebalans ove godine i to pitanju Ministarstva kulture i medija na dva različita programa. Prvo ću nešto reći o Programu za poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom. Naime, u proračunu koji je donesen krajem prošle godine u Programu za poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom pojavila se jedna stavka koja je povećavala za 144 milijuna 287 tisuća i nešto tu stavku koja je inače negdje u razmjerima od milijun i pol, pa je onda negdje tu bila na milijun i 743 tisuće. Ja sada nemam mogućnost ovdje pitati ministricu kulture kako je došlo do toga, to je pod stavkom Mehanizam za oporavak i otpornost, što je tu bilo zamišljeno. Međutim, sada vidim u ovom rebalansu da je tih 144 milijuna 287 tisuća jednostavno skinuto. Ja pretpostavljam, da vidim ljudi imaju puno važnije, razumijem, pitam za 144 milijuna razumijem među milijardama da je i to možda mala cifra ali unutar kulture je to bio program za poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom i to je bilo prošle godine i sada je to sve skinuto. Ja sam stvarno povjerovao da će se to dogoditi. Inače su to bitno manji novci i to je novac koji inače se dobiva od igara na sreću. Drugi program, sada ovo dalje neću vas … [[Govornik se ne razumije.]] drugi koji želim prokomentirati to je pitanje programa poticanja kvalitetnog novinarstva koji istina u ovom rebalansu povećano. Povećano je zato što su naprosto ulozi onoga što dobivamo od igara na sreću veći. Taj program poticanja kvalitetnog novinarstva je sada već treću godinu na redu i ja jednostavno želim reći da je zapravo taj program je sjajan i kada bi ga samo ovako teme, to su teme iz kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaj žena u društvu, teme od interesa za manjine u društvu, djece, mladih, obrazovanja itd. Ono što potiču ti posebni ciljevi koji se potiču žele se ostvariti ovim projektom. Odnose se na dodatni angažman novinarki, novinara, dubinsko istraživanje tema od javnog interesa, jačanje kritičkog kapaciteta, društvenog utjecaja ali to se prije svega odnosi na elektroničke publikacije. Kažem želim to pohvaliti međutim isto tako imam potrebu reći da novinari sada kada su dobivali godišnje nagrade, Boris Dežulović je rekao da je upravo došao sa suđenja u Splitu, a došao je u Zagreb prije svega radi suđenja koje mu je sutradan radi dodjele nagrada bilo. I da sve ono što je ovdje financirano na žalost nećete naći na HTV-u gdje ima izvrsnih novinara, ali nema i glavna urednica programa koja ne dozvoljava da se ovakve stvari događaju na HTV-u. Kolega Matula i meni je upala u oči ova stavka koju ste spomenuli da je smanjena. Baš sam čitajući dokumente to primijetio. Iskreno se nadam da ćemo čuti neku vrstu objašnjenja, ali zapravo bi je trebalo možda prije čuti od ministrice Obuljen, nego od ministra Marića. Oni dobiju samo iskaz iz ministarstva kako bi se trebali ukalupiti, na koji način će se ukalupiti u zadane okvire. Tako da i to baš za jednu takvu stvar, onako vrlo, vrlo čudno. Tako da cijenim što ste to u svojoj raspravi istaknuli, tako da ja sad u svojoj neću morati. Hvala vam kolega Glavaševiću. Da jednostavno nije mi jasno, može se zamisliti da u Hrvatskoj što se tiče kulturnih institucija pristupa centara za kulturu, domova za kulturu da bi ovaj novac od 144 milijuna i 287 000 kuna dobro došao za poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja osoba sa invaliditetom. Dakako da u Zagrebu imate puno mjesta gdje još uvijek nisu najelementarnije rampe nisu kamoli liftovi koji bi u tom smislu pomogli, a da ne govorimo o tome da se kulturni sadržaji mogu prilagođavati osobama, slijepim osobama, osobama sa problemom sluha i brojni, brojni drugi načini na koji se kulturni sadržaji mogu njima prilagoditi.

Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Mislim ja neću ovdje danas se ponavljati i govoriti stvari o kojima su na nekakvoj makro razini odnosno iz nekakve makro perspektive govorile moje druge kolegice i kolege iz opozicije. Mislim da smo to dovoljno puta ponovili. Jasno je da neovisno o brojnim mjerama koje je Vlada imala, da je inflacija problem za koji još uvijek nije pronađeno rješenje kao i rast cijena električne energije. Dakle, neću ići u tom smjeru. U onom smjeru u kojem želim ići je zapravo da pogledamo na koji način su ministrice i ministri, neki od njih koliko imam vremena zapravo poslagivali svoje prioritete unutar okvira koje im je ministar Marić koji se nalazi ovdje u nezahvalnoj zapravo situaciji da mora braniti njihove odluke, način na koji su poslagivali prioritete. Recimo u Ministarstvu obrane, ne znam cijelu Hrvatsku je šokirao pad drona svojevremeno ne tako davno. Interesantna mi je zato stvar na primjer da nije izmijenjena stavka zajedničke integrirane protuzračne obrane sa NATO-om. Dakle, ona stoji na 15,6 milijuna kuna. Čovjek bi očekivao s obzirom na izjave predsjednika Vlade, na izjave ministra Banožića, dužnosnika iz Glavnog stožera Oružanih snaga upravo o investiranju u protuzračnu obranu kako bi se povećala sigurnost, da će to sigurno biti jedna od stavki, za koju će se iznos povećavati. Ali nije. Dakle, ja se sjećam živo kada sam slušao predsjednika Vlade kada se ta stvar dogodila kako je govorio o tome da će se ta stavka povećavati. Nije povećana, ostala je na 15,6 milijuna kuna.

Duhovna skrb, protuzračna obrana nakon što je dron pao na Jarun. Stvar je prioriteta kolegice i kolege. Isto tako je zgodno imali smo ili nezgodno, imali smo prilike slušati svojevremeno o tome kako su povećane hibridne prijetnje, kako su nam brojne institucije banke neke bile pod cyber napadima. Znate koliko iznosi stavka za cyber sigurnost u Ministarstvu obrane konkretno? 8,5 milijuna kuna. Valjda i u Ministarstvu obrane jedan svećenik vrijedi kao četiri hakera ha, kao što u bolnicama jedan svećenik vrijedi kao nekoliko liječnika. Ajmo malo dalje još. Neću komentirati osobito nemam dovoljno baš vremena, ali nemalo me obradovala činjenica da nije ni na koji način izmijenjen iznos od 52,6 milijuna kuna za inicijativu „Triju mora“ od koje nemamo apsolutno ništa i dalje. Dakle, dali smo novce od investicija nije bilo ništa. Još jedna stvar potpora Hrvatima u Srbiji npr., sutra će nam Tomislav Žigmanov doć u sabor, 2 milijuna kuna je iznos, 2 milijuna kuna se daje. U Mostaru velike brige za kulturu u Hrvata u BiH iznos je za potporu sveučilišta i HNK Mostar smanjen s 10 na 2 milijuna kuna. I na kraju samo jedna mala onako opaska.

Osobno smatram da je duhovna skrb itekako pridonijela devedesetih godina u podizanju morala u obranu Hrvatske i teško je to mjeriti s kunama, jako teško je to mjeriti s kunama, ali evo složit ću se s vama da mizerno malo financijskih sredstava izdvajamo za potporu općenito Hrvata van RH. Odlukom vlade od polovice 3. mjeseca 9 milijuna kuna je izdvojeno za kapitalne projekte i to sedam kapitalnih projekata Radio Dux u Crnoj Gori, dva projekta među njima je i Hrvatska kuća u Subotici, Kazalište u Pečuhu te Sveučilište u Mostaru i osim toga potpora Gradišćanskim Hrvatima. 9 milijuna kuna za najbliže zemlje odnosno Hrvate u našoj neposrednoj okolini je definitivno premalo, da je u eurima bilo bi premalo. Evo molim vaš komentar. Hvala. Ne, kolega Pavliček dakle da ne bude shvaćeno krivo, ja nemam apsolutno ništa protiv stavke za duhovnu skrb, ja ju samo stavljam ono u relaciju sa nekim drugim stavkama koje su Ministarstvo obrane cor biznis, ok, znači ono nevjerojatno mi je da je stavka za duhovnu skrb veća od stavke za cyber sigurnost. Mislim uz dužno poštovanje, ono sve ok, treba jedno, treba drugo, ali ajmo procijeniti što se od to dvoje može mjeriti u kunama. Šteta od cyber napada se itekako može mjeriti u kunama, šteta koju smo mogli imati da je ne daj Bože taj dron zaista bio napunjen eksplozivom se itekako moglo mjeriti u kunama. A što se tiče Hrvata izvan Hrvatske, postoji jedna stavka koja je ovdje drastično povećanja, to je ono što je interesantno. Stavka za Program potpore projektima od strateškog značaja za Hrvatske izvan RH je povećana s 5 na 28,5 milijuna kuna. Što to točno znači? Onda hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava poštovana Anka Mrak

Dakle, postoji jedna stvar koju ja uvijek cijenim i to naglašavam, a to je da je ministar Marić potpredsjednik vlade uobičajeno s nama, očito zbog nekih poslova ode, ali glavninu rasprave bez obzira da li je rasprava proračun, rebalans proračuna ili su neke izmjene i dopune zakona koje su iz njegovog resora i on je tu s nama. Ja se nadam da je neke stvari poslušao pa onda u odnosu na to će i reagirati. Ja ću ovdje vrlo specifično i jasno se definirati na tri stvari. Prva stvar zdravstvo, dakle kao odgovorna saborska zastupnica što sam učinila? Prvo sam išla sa zaključkom da resorno ministarstvo treba osigurati 20 milijuna kuna za četiri uređaja za interoperativnu radioterapiju i to za četiri KBC-a koji to nemaju i to Zagreb, Osijek, Split i Rijeka. Onda sam kroz proračun išla sa amandmanom da se to osigura i objasnila zašto se treba osigurat jer je to nešto što služi brdo žena, vezano uz rak dojke, vrlo je brzo operativno može zapravo zaista cijeli postupak terapije ubrzati. Naravno da je kao što je ministar rekao generički odgovor generički odbijeno. I vidi čuda, odjedanput je resorno ministarstvo potpredsjednik vlada i ministar financija daju sredstva za nabavu uređaja koji košta 5 milijuna kuna, a uređaj koji je nabavljen za Sestre milosrdnice, vidi čuda iz toga inače je i ministar Beroš iz te ustanove, 11 milijuna kuna. Svi znaju da se za to moglo nabaviti dva uređaja i sad je ključno pitanje potpredsjedniče vlade jesu se nabavila dva pa je jedan negdje u pričuvi ili za nekog ili se nabavio jedan koji košta 11 miliona iako se zna da je 5 miliona. Ako tako upravljate i ako se tako upravlja proračunom onda nije ni čudo da ćemo doći možda do slijedećeg generičnog rebalansa. Druga tema koju jasno hoću reći je slijedeća. Mi smo išli sa zahtjevom da se smanji PDV na menstrualne potrepštine s 25 na 5% Tu je do kasnih noćnih sati kolegica iz HDZ-a su se zabavljale na tu temu i da ne kažem sprdale, vi ste kroz smanjenje išli na 13% i tad je bio jedan zaključak koji je ovaj sabor donesao, da se do 28. travnja treba napraviti analiza menstrualnog siromaštva i sveg ostalog i da ćete u odnosu na to odraditi priču dalje. Nema ni zaključka, završili smo na 13% iako je tad bio prijedlog i išla sam sa amandmanom da ide na 5%, ali je nešto od oporbe nema šanse. To možda eventualno da je zlatnim slovima upisano onda bi nešto prošlo. Ja nekako sam tvrdoglava, imam različitih dobrih i loših osobina i jedna od mojih osobina je da sam uporna. Ja ću ponovo tražit smanjenje s 13 na 5% i ponovo me odbijte, ali vjerujte mi doći ćemo mi do mojih 5%, a pri tom će me zanimati kako je to vlada napravila i kako je tu analizu napravila. I treću stvar koju želim ovdje navesti je slijedeća. Obnova. Obnova je nešto što je ključna riječ i koja će biti najveća sramota ove vlade, obnove koje nema. Još na području Banije ili Banovine kako ju hoćete zvati nešto se i događa. I vi i ja znamo da kad građevinski sektor se pokrene da je to pokretač i svega drugoga, samo se mora pokrenuti i mora biti negdje za kupit građevinskog materijala. Ali ono što mene u ovom vašem odnosno u rebalansu apsolutno deprimira je slijedeće. Stavku koja kaže za pružanje smještaja privremenog, dakle pružanje privremenog smještaja za područja pogođenog potresom povećali ste sa 500.000 na 60 miliona, dugo ćemo mi te ljude smještati.

Smatrate li da je trebao uvesti reda u smislu uvesti tzv. čeličnu ili željeznu ruku i reći svojim najbližim suradnicima, ostalim ministrima e sa je dosta, od zdravstva pa nadalje. Jel on ne može voditi financije ako će biti samo blagajnik, onda to nema svrhe, onda pretačemo iz šupljeg u prazno, čekamo prihode i rashode. Mislim da svojim znanjem i autoritetom je mogao puno jače i agilnije djelovati što se tiče potrošnje prvenstveno u određenim ministarstvima kao što je Ministarstvo zdravstva. Hvala lijepo i hvala vam lijepo na ovom pitanju. Znate da potpredsjednik vlade, zato sam i naglasila posebno njegov status, on je i potpredsjednik vlade i ministar financija. Kad bi on imao jednu štampariju novaca, a to zna i moj kolega kad smo zajedno bili u vladi, kolega Lalovac, ti zahtjevi koji dolaze iz ministarstava ne bi bilo dovoljno. A da ima štampariju novaca koji svaki čas štampa novce ne bi bilo dovoljno za zdravstvo. I mi to znamo i znamo da je problem zdravstvo, znamo da je uvijek problem obrazovanje, dakle i kad slušate malo i druge nekakve zemlje i kad oni rade nekakve proračune ili svoje rebalanse otprilike su problemi isti, ali i svi znamo da bez ozbiljne reforme u zdravstvu nema dovoljno novaca za zdravstvo. Prema tome, ono što je ministar Marić kad nije znao da ga se snima ili je možda znao rekao, rekao je istinu, ali od reforme nema ni R, reforme neće ni biti i pitanje je samo kolika [[Upadica: Vrijeme.]] će biti dubioza. Poštovana kolegice vjerujem da ste studiozno proučili proračun i ono što je pitanje danas nitko zapravo nije možda postavio, možda i je, ali ja se ispričavam ja nisam čuo, brojne građevinske tvrtke su tražile da im se priznaju tzv. VTR zbog porasta cijena sirovina i materijala da ne mogu završiti poslove koje su ugovorili i sa lokalnom upravom i sa centralnom državom jel. Znači i oni koji su čak financirani iz fondova EU. Mi to pitanje uopće nismo otvorili. Uopće nismo otvorili ni kroz ove rebalanse, uopće ga ni ne otvaramo u javnom prostoru. Ono što sam vidjela u prostoru, a to je vidi čudan, ne resorni ministar tako često spominjan gospodin Paladina i Ministarstvo graditeljstva o tome nešto radilo nego je o tome radio ministar Butković i Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture jer se je ono očito susrelo na određenim radovima koji jesu. To je užasan problem i to će biti problem. Dakle, problem koji mi imamo u ovom trenutku bez odgovora je problem radne snage koje nemate, problem građevinskog materijala kojeg nemate, dakle ja slušam od ljudi koji se bave i koji kažu ne možemo ih nigdje kupiti jer ga nema za kupiti i treći problem je tih cijena koji će rasti u nebo.

Dakle, svi koji prolaze Gradom Zagrebom nek vode računa da im nešto ne zvizne na glavu jer su opasnosti i dalje velike. Brojke vam govore sve, znate mi imamo, možemo govoriti lijepim riječima, čim je u proračunu 60 milijuna za subvencioniranje privremenog smještaja to znači privremeni smještaj će biti dugo. Ministar Paladina je jedan od onih dakle da odmah budem jasna i ono što sam rekla i kad sam raspravljala u ime kluba, tko se sjeća bio je jedanput jedan ministar koji se zove Darko Horvat, zahvaljujući tome je obnova krenula krivo odnosno nije ni krenula, zahvaljujući njemu je zakon postavljen krivo, kad nešto postavite krivo ne može dobro završit. A što se događa, vjerujte svojim očima, nemojte vjerovat meni, natječaji, na natječaje se ili ne javlja niko ili se odustaje ili zbog cijena koji je morate opće ne sklapati natječaj i ne raditi posao. Pa kolegice Mrak-Taritaš maloprije ste rekli kad je bila rasprava o smanjenju PDV-a na menstrualne potrepštine da su se kolegice iz HDZ-a sprdale. Mislim da to nije u redu, da ako ćete se prisjetiti rasprave u ime klube i svaka od nas smo rekli da je to nešto o čemu treba razmisliti, vidjeti i predložiti narednim paketom porezne reforme i zaista je tako i bilo, nismo smanjili PDV onako odnosno oslobodili u potpunosti kako je predlagano, ali je PDV gotovo prepolovljen odnosno 50% manji nego što je bio prije. Da li ste vi primijetili da je možda kad su u pitanju ove menstrualne potrepštine ili pak ulje, svježe meso, svježa riba i ostali proizvodi koji imaju smanjenje PDV-a od 25 na 5% da je ta cijena smanjena i u dućanima, u trgovinama i da zaista naši građani zato prolaze puno bolje nego što bi to da je PDV ostao i tako je jedan od naših kolegica samo govorila o praksi koja je moguća u trgovinama. Kolegice Juričev-Martinčev, ja sam bila na toj raspravi koja je krenula u 6 popodne, pa bila do kasnih večernjih sati, pažljivo odgovarala na sva pitanja i prvo ću odgovorit na ovo što ste na kraju rekli, a to je da se, da su cijene kad je riječ o menstrualnim potrepštinama zaista u pojedinim trgovačkim lancima i smanjeni i to je činjenica, one su smanjene za početak pod A iako je često govoreno smanjit će se PDV, a neće se smanjit, a drugo je tema ko, ko se i kako sprdao i referirao sa higijenskih ulošcima mirisa lavande, ruže i sve ostalo vi to možete riješiti u okviru kluba i ne morate vjerovati meni. Dan iza toga, dakle to je bila jedna rasprava koja je bila za očekivat da ode ispod radara, su mene zvali novinari susjednih država, nekih drugih država i pitali su šta se to dešavalo u hrvatskom parlamentu to veče da se je raspravljalo o menstrualnim potrepštinama na taj način i dalo mi priliku da na nekakvim televizijama susjednih država kažem o čemu je bilo riječ, pa pitajte njih.

Zato što su to veliki resori, teški su resori. Onaj koji god dođe umjesto ministra i uplaši se jel, nije to lako jel, jednostavno kad krene cjelokupna ta da neću reć haranga jel, informacije jednostavno se pod pritiskom javnosti i cjelokupnih tih reformi jednostavno se slomi jel, a ovo su sad vremena koja sigurno neće biti laka ni za jednog ministra u budućnosti. Danas ovdje se spominjalo ovih 45 milijardi da se dalo za covid, da se davalo za, za financiranje svih covid potreba, a vidite kako je covid brzo nestao jel, čim se pojavio ratni sukobi jednostavno nestalo je covida jel, niko više ne priča danas ni kolko su troškovi, ni kolko će bit. Danas isto tako govorimo o inflaciji koja je snažan pritisak na rashodovnu stranu proračuna isto kao što je bio i covid snažno pritisnuo rashodovnu stranu proračuna i to je ono što sada je jedno globalno pitanje jel, do sada su monetarne i fiskalne vlasti u svim zemljama EU odlučili se za stimulans, cijelo vrijeme za stimulans gospodarstva i monetarne vlasti i fiskalne vlasti i zato su bili dopušteni i deficiti kod svih država i monetarne vlasti kroz otkup … [[Govornik se ne razumije]] ili otkup obveznica da se smire odnosno oni prinosi, prinosi na obveznice i to je bio poticaj da zato što je kriza koja je bila zapravo 2014.-'15.g. bila je kriza javnog duga jel, ono što sam danas uvodno govorio kriza javnog duga, kriza je bila u svim zemljama južnog dijela Europe, samo se govorilo o javnom dugu jel i onda je zato što je bio vrlo visoki pritisak na kamate tada jel, e sada danas se zapravo okrenula se ta Europske komisije, međutim ono što je zabrinjavajuće i cijelo vrijeme se branio gospodarski rast je sada je toliko se tog stimulansa davalo, a dogodio se i poremećaj u opskrbi, dogodio se da su inflacija je dvoznamenkasta. Sada postavlja se pitanje koje dalje idu mjere? cijelo vrijeme govorimo ponovo o fiskalnim mjerama, cijelo vrijeme govorimo o fiskalnim mjerama, ali nemojmo zaboraviti da i ove fiskalne mjere potiču inflaciju, potiču inflaciju i da stvaraju spiralu. Znači izlazak iz inflacije nije tako jednostavan kao što se mislilo pa čak ni u teoriji, a još teže u praksi zato što svaki dodatno potiče tu potrošnju, potiče dizanje cijena itd. Ovdje je vrlo dobar i taj primjer PDV-a, to smo uvijek slušali od poduzetnika samo smanjite PDV sve će bit super, sve će bit super samo dajmo 5% PDV-a. Dogodilo se da ja ne znam ministre vi nabrojite, ja mislim ne znam koliko sad proizvoda, ali sigurno nalazi se preko 50 ili 100 proizvoda na 5% jel, 100 proizvoda imamo na 5% Ali samo je bilo cijelo vrijeme govora samo vi to smanjite vidjet ćete kako će tržište odradit, kako će tržište odradit. Šta je sad odradilo tržište?

I zbog toga smo ovdje napominjali, rashodovnu stranu proračuna ne samo kod zdravstva, govorili ste o uređenju u sustavu plaća, ovdje se danas govorilo o uređenju sustavu ne samo zdravstvenom sustavu nego i sustavu javnih poduzeća se govorilo o HŽ-u na Odboru za financije itd., tu ne vidimo nikakve određene napretke da možemo reći da ukoliko dođemo do kriznih vremena da imamo dodatne osigurače. Dosta ste diskutirali ovih dana o inflaciji, prvo pitanje je, da li mislite kad uzmemo u obzir kretanje cijena i goriva i energenata i potrošačke košarice i svega onoga na što se to prelijeva, da li je vlada napravila dovoljno ili su jednostavno se predali pred krupnim kapitalom za koje sad već možemo nedvojbeno utvrditi da u puno proizvoda umjetno pumpa cijenu. A drugo pitanje vezano uz zdravstvo s obzirom da ste i sami bili ministar financija to definitivno je jedna kisela jabuka, ali da li je normalno da ako priznamo da smo u covidu imali manje ostalih liječničkih intervencija da imamo ogromnu erupciju svih drugih troškova nevezanih uz covid, nova zapošljavanja i to ne medicinskog kadra i da li jednostavno ne postoji volja od resornog ministra ili same vlade politička volja da konačno neko pokrene jasnu i efikasnu reformu hrvatskog zdravstva koja neće na kraju morati platiti građani ove zemlje? Zahvaljujem. Pa ovdje se više puta govorilo da postoje dvije struje, jedna je da govori o zdravstvu kao na rashodovnoj strani, a ja vjerujem da iz Ministarstva zdravstva dolazi da ta reforma mora biti na prihodovnoj strani proračuna. E pa sad kad govorimo o prihodovnoj strani proračuna jel ok, oni su rekli prihodovnu, hoćemo li onda uvesti porez na nekretnine, znači hoćemo li uvest porez, doprinos više ne može ić gore, doprinos on je na 16,5%, poduzetnici ga sigurno više ne mogu izdržati, pa ako se ovdje otvori u saboru da možemo ići još prihodovno na ovaj dio, ali da onda znamo jel troškovi zdravstva su došli na 41 milijardu, troškovi mirovina su 45 milijardi. Ja mislim da nikad u povijesti RH takav odnos zdravstva i mirovina nije bio, nikad. Kolega Lalovac. Drago mi je da ste spomenuli problem PDV-a, znate i sami da vlada nije napravila to da je smanjila PDV za određene proizvode da bi to bila velika halabuka, veliki problem itd. Tada je predviđeno da se na temelju spuštanja stope gubi u proračunu preko 2 milijarde i 100 milijuna ako se sjećam dobro. Međutim evo pokazalo se da su u međuvremenu cijene narasle, da je osnovica veća i da je uprihodovano u ova tri mjeseca milijardu i 800 od PDV-a više. Dakle, evo to je dokaz ovo što ste rekli da zaista nije tržište u tom dijelu proradilo ili je proradilo samo djelomično i to je ono što nije dobro jer to pumpa dalje inflaciju.

Jesmo u Europi, ali nažalost nismo za džepove za hrvatske građane i to se još uvijek pokazalo, znači kojigod uvijek kada je išla ona politika samo smanjujte u ovom dijelu PDV sve će se riješiti u društvu, sad se pokazalo da takav odnos tržišta prema državi nije reagirao. A ja uvijek to volim reći, a kad su došli tražiti potpore u ministarstvu u redovima su sjedili da traže potpore za covid, za ovo, za ono.

Ako se iko može staviti u kožu ministra Marića onda to možete vi, ako iko može pročitat ovaj rebalans proračuna ili proračuna onda to možete vi. Moje pitanje vama, da li u ovom rebalansu proračuna vidite politiku ove Vlade iz koje će proizaći boljitak za građane. Boljitak za? [[Upadica: Boljitak za građane.]] Pa gledajte onaj dio kada govorimo o mirovinskom sustavu to smo i rekli, čini mi se da smo se složili, mislim da smo tu svi ovdje podržali.

Ministar je rekao da će biti nešto veća indeksacija. Ali da se još jednom razmisli o umirovljenicima i ako bude pred kraj godine da se još jednom ta isplata vrši. Turistička sezona će zapravo uvijek nam zapravo daje nekakve najveće, nekako nade da će se moći određeni dio krajem godine smiriti. Međutim, sigurno su izazovna vremena tako da ne bih vam bio ministre u koži.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege. Pa nisam bez vraga pitao kolegu prije mene da pokuša definirati koja je to politika u ovom proračunu koja će doprinijeti boljitku hrvatskih građana. I kao što ste vidjeli kolega prije mene je kao i njegov nasljednik u stvari rekao da će se nešto možda dogoditi ukoliko bude prilike. Što hoću reći time? U ovom proračunu rebalansu proračuna nema ničega što pokazuje politiku ove Vlade na koji način će olakšati trenutku situaciju. A zašto danas ovdje sjedi samo ministar financija to meni nije jasno. Ako sjedi kao ministar financija onda mu treba čestitati vodi dobro računovodstvo ove zemlje. Ali nikad računovodstvo nije krivo za loše odluke uprave, a ovdje se susrećemo sa odlukama uprave. Mi ćemo s jedne strane govoriti da su loše ili da su trebale biti bolje, vi s druge strane ćete vikati da su odlične, pa neka narod prosudi da li su odluke onih koji nas danas vode dobre ili loše a kako narod to prosuđuje pokazuje vam koliko ljudi iseljava iz ove zemlje. Ja sam to nekoliko puta ponovio i u stvari kada razgovaramo o ovom rebalansu onda realno razgovaramo o novom proračunu. A proračun je politički statement Vlade, tamo gdje se definira politika Vlade što će raditi u narednom periodu. Ja danas ovdje kažem vidim samo istini za volju i potpredsjednika Vlade, ali ne vidim niti jednog drugog ministra čiji su se proračuni doticali. Mi danas ovdje, ja sam bio protiv toga na odboru onda imamo objedinjenu raspravu. Jer mi danas ovdje u stvari razgovaramo o tri stvari, razgovaramo o izvršenju proračuna za proteklu godinu gdje bismo trebali procijeniti koliko je Vlada dobro upravljala u protekloj godini i što je napravila od onoga što je obećala, a ja ću reći napravila je jako malo ili skoro ništa. Trebali bi razgovarati o Zakonu o izvršenju proračuna, ministar ga se dotaknuo samo ono malo u naznaci a to je zakon koji je inače u Saboru prolazio jednoglasno onako kao to nije baš nešto jako bitno. Ovaj zakon je ponešto toga izmijenio. Ovaj zakon dozvoljava Vladi i ministrima puno veće preraspodjele i puno veće tumbacije unutar proračuna, tako da možda nećemo ni vidjeti neki rebalans više ove godine jer će se putem preraspodjela i zakona koji ćete donijeti, a da o njemu nećemo uopće raspraviti to ugraditi u zakone. Što pokazuje ovaj rebalans proračuna? Rekao sam danas to u replici, da je ova Vlada priznala da je nesposobna provesti ono što je planirala prije 4 mjeseca, prije 4 mjeseca je rekla da će krenuti u reorganizaciju zdravstva, da će napraviti uštede u zdravstvu. Kolegica Kekin vam je ovdje vrlo zorno pokazala kako je moguće uštediti, znači 940 milijuna samo na jednoj stvari, a takvih stvari u Ministarstvu zdravstva imate koliko god hoćete. Zdravstvo što se tiče učinkovitosti, efikasnosti ja mislim da je jedna od najneučinkovitijih dijelova sustava ove zemlje. Jer oni koji upravljaju sustavima ti su odgovorni za učinkovitost. Ja sam ovdje na početku kad je bilo, odnosno kad sam razgovarao o proračunu onda sam dotaknuo tri stvari pa sam ih spomenuo i na odboru. Ja ću ponovno postaviti pitanje tko upravlja HEP-om, kako netko izračunava cijene struje i na koji način je de facto za amortizirane elektrane došla danas pet puta veća cijena struje za poduzetnike, onda možemo razgovarati i o cijeni struje ovo što je kolega Bulj govorio za jedinice [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] lokalne samouprave.

Dakle, imamo situaciju koju nismo mogli predvidjeti, a to j rat u Ukrajini. Imamo situaciju poremećaja u lancima opskrbe koje nismo mogli predvidjeti, ali imamo i čitav niz elemenata koje smo mogli predvidjeti, dapače na koje ste i vi uostalom upozoravali prilikom donošenja proračuna uključujući i zdravstvo, uključujući i rast cijene energenata nevezano za rat itd. U ovom proračunu ne vidimo ništa za amortiziranje istih. Vidimo samo prelijevanje iz šupljeg u prazno odnosno krpanje rupa jednog sustava koji očigledno ne funkcionira dobro i bez reforme neće funkcionirati. Moje pitanje vama bi bilo zapravo, budući da je ovo osobna iskaznica politička svake vlade, a to je proračun kako ocjenjujete zapravo rad vlade odnosno kakav bi ovaj proračun ocijenili [[Upadica: Vrijeme.]] razvojnim ili ne? Bilo bi dosta teško da ja nakon ovoga što sam izrekao dam pozitivnu ocjenu vladi, ali ću se nadovezati i podsjetit ministra na još nešto. Na ideju kada je išla, išao rebalans, ne rebalans nego izmjena Zakona o PDV-u, da se skine PDV na solarne panele za kuće. Tada je to vlada odbila. Zato da bi HEP mogao stvarati prihode. Ja ću podsjetiti ministra da je nekoliko puta s ove govornice bilo traženo da se vidi zašto HEP praktički stopira energetske projekte u RH, a realno stopira ih zato što on uveze jeftinu struju i onda ju proda. I ne, smisao upravljanja sustavom bi bio to da li se moglo očekivati povećanje energije, je, ali je pitanje na koji način ćemo mi to ili spriječiti ili ugraditi, kolega Bulj je govorio o cijeni vode koja će se njima povećati zbog cijene struje. Uvaženi kolega vidim da ste se osvrnuli na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna u RH i naglasili ste kako je taj zakon dosada prolazio neprimjetno. Gdje vi očekujete da bismo mogli imati najveće promjene unutar odnosno nekakve mini rebalanse kako ste ih nazvali znači unutar proračuna koje nećemo vidjeti i nećemo primijetiti i od čega vi očekujete najveću smetnju odnosno najveći trošak.

A budimo svjesni jedne stvari svaki proračun mora proći ovaj Hrvatski sabor. To znači da netko danas zna tko će donositi proračune još 2 godine i da će imati većinu za stavke kakve je predviđeno. Moram priznati bit će zanimljivo u Gradu Zagrebu, a i ministar se na to osvrnuo meni u replici vidjeti kako će izgledati državni proračun za 3 godina kad dođe netko drugi kao što se danas vidi u Gradu Zagrebu šta sve ispada iz ormara. Poštovani kolega, na početku vašeg izlaganja postavili ste pitanje koje je legitimno, koja je to politika vlade koja će dovesti do boljitka život naših sugrađana. Jedna od njih sjetit ćete se bila je jako zastupana u javnom prostoru od strane vladajućih 2020., '21., a to su sredstva koja imamo na raspolaganju od strane europskih fondova, znači nekih 24 milijarde kuna. Možemo vidjeti da je to bila i velika prilika, a da o tome se danas gotovo ništa ne govori. Zato jer mi nemamo operativne programe koji su na snazi i to čekamo od strane Europske komisije već godinu i po dana, nije raspisan gotovo niti jedan natječaj, a to možemo vidjeti i na stavi u Ministarstvu gospodarstva gdje smo imali predviđeno 100 milijuna kuna, a to je smanjeno na, za 77 odnosno na 23 miliona. Neću biti zločest, pa ću reći rekao sam opet davno ranije ovo je čista PR vlada koja u danom trenutku koristi PR instrumente ne bi li nešto prezentirala. Tako trenutno prezentira da je dala građanima 42 iz Covida, onda kad pogledate izvještaj onda u tom izvještaju jasno piše da je trošak Covida bio 23 milijarde. Od tih 23 milijarde stvarno građani su dobili 7,3 2020. i 4,6 2021., a svi ostali novci su praktički bili prelijevanje iz šupljeg u prazno, a za ovaj dio od 7,3 i 4,6 milijardi evo ja bi volio gospodina ministra da u završnoj riječi kaže koliko je dobio iz Europe. A rekao sam vam, ovo to je bio jednostavno samo njihov PR, ništa više kao i masa ovih drugih stvari, imam tu još toga napisanoga, ali nisam stigao.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi ministre stvarno ste izdržljivi i odvažni što ste s nama i u ovim popodnevnim satima. Dakle, već dugo, dugo pričao o tome kako nam je zdravstvena reforma nasušno potrebna i kako bez nje trebala je biti ne jučer nego prije većeg niza, većeg broja godina, ali one nikako da se dogode. Reforma je veliki problem jer vi u trenutku kada reformirate nešto imate praktički dvostruka ulaganja. Prvo u onaj sustav koji već postoji i koji mora funkcionirati, a u onda u ono nešto novo odnosno nešto što stvarate. Mogu se složiti s vama da promjena vlasničke strukture neće promijeniti situaciju odnosno neće pridonijeti reformi. Možda bi reformi pridonijelo kategorizacija bolnica koja će se raditi i vjerujem da hoće, da će ona pridonijeti jednim dijelom, ali mi se svi još jako dobro sjećamo sustava gdje smo imali velike medicinske centre koje su objedinjavale sve i mogli pokriti sve potrebe u zdravstvu. Rasparčali smo namjerno sustavno zdravstveni sustav na određene jedinice koje više ne djeluju koordinirano i to je nešto što se mora promijeniti odnosno ovoliko različitih uprava koliko mi sad imamo, ja ću govoriti, evo o zadarskom primjeru, nekad smo imali samo centar odnosno objedinjeno je dakle bilo sve, a sad imamo bolnicu opću, dvije specijalne bolnice, dobro one su bile i prije odvojeno u sustavu, ali imamo Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Zavod za javno zdravstvo. Ima li potrebe da sve to bude tako rascjepkano ili je puno bolje funkcioniralo kad je bilo jedinstveno i sveobuhvatno? To je, to je vezano toliko u toj reformi koja nam zaista treba i količina novaca koja se troši u zdravstvu je ogromna i sami ste izjavili da se na mjesečnoj razini sada već dugovi rastu između 400 do 500 milijuna kuna što je strašan podatak, ali u isto to vrijeme sami ne poštujete zakon odnosno lex specialis koji jasno kaže da bi se sredstva koja se prikupljaju trošarinama morala usmjeriti prema zdravstvenom sustavu. Kada ste uvodili ta sredstva, puna su vam usta bila toga kako je zdravstvu jako potreban taj novac, zadnji primjer je bilo kad su uvođene trošarine na zaslađena pića. Da, slažem se. Treba dakle sav taj novac usmjeriti tamo gdje je on potreban i sa tom namjerom se on uzima građanima. Nažalost to se u ovom trenutku ne dešava, ali da se to dešava na jedan način bi naše ustanove bile rasterećenije jer bi mogle planirati taj prihod, a onda bi sasvim sigurno, ti dugovi ne bi rasli u toj mjeri jer bi oni znali što ih očekuje u nekom razdoblju. I još nešto, na odgovoru na moje zastupničko pitanje nema podataka, a onda ja, ministre, mogu misliti što god želim ako vi meni niste napisali da se radi, ne znam, o 4 milijarde kuna, milijardu i pol, 2, 3, lupam jer ne znam koliko se radi i koliki je, u koliko je država uprihodila u tom smislu. Naravno ovaj, morat će se promijeniti cijela paradigma zdravstvena, troškovi će se morati smanjiti, ali mislim da je veliki problem što i farmaceutske kuće računaju upravo s time da će biti odgođeno plaćanje i da ovaj, oni to sigurno kalkuliraju u cijenu, vi ste ekonomist, vi ćete to znati puno bolje od mene, a kolika je onda ta cijena i da li će objedinjena nabava to uspjeti u dovoljnoj mjeri sanirati?

Naveli ste dosta bitnih stvari o kojima smo već razgovarali, što u ovoj sabornici, a što na Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku čija ste predsjednica i dobro je da mi zapravo zajedničkim snagama, prvenstveno mi iz oporbe otvaramo ove teme i na neki način tjeramo zapravo vladajuću administraciju da što više razgovaramo o postojećim problemima u zdravstvu. Naravno da nije, nećemo mi nikada pokuditi nešto što je dobro, ima nekih dobrih poteza, ali u načelu naš zdravstveni sustav vapi za promjenama. Ministar je najavio, kad sam ga pitala na aktualcu, da će do 30.6. ići u javno savjetovanje Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Slažem se, kolegice, s vama, da je Zakon o zdravstvenoj zaštiti jako bitan, ali kao što sama znate jer ste članica Odbora za zdravstvo, meni je državni tajnik Dulibić objasnio da ja nemam šta pitati o tako nečemu jer ako pređemo u vladajuću većinu onda ću imati pravo znati .../nerazumljivo/... imati sve informacije, a možda ću čak smjeti i sudjelovati u donošenju odluka.

Mislim da ste sad u odboru na repliku zapravo dotakli ono što sam vas ja htio pitati. Rekli ste i to je, mislim svatko tko je dobronamjeran i tko razgovara o ovoj temi, mislim da se može složiti da je našem zdravstvenom sustavu nasušno potreba jedna korjenita reforma. I žalosno je da ne zbog samog Covida iako je i to dio uzroka, ali naši pacijenti čekaju sve duže i duže određene pretrage, određene preglede, itd., itd. i jasno mi je možda da vladajući ne žele te reforme jer valda ako ste član vladajućih, onda možete doći do pregleda, onda možete doći do specijalista, ali ako ste obični građanin, ako ste netko tko plaća tu uslugu i to skupo je plaća ako govorimo o radnicima i izdvajanjima koja daju, onda nemate pravo na pristup tom zdravstvenom sustavu onako kako bi trebali. Mi jako puno novaca u to ulažemo, a dobivamo za naše građane jako malo. Pa mogu se složiti s vama da ovaj građani doista u zdravstveni sustav ulažu strašno puno, a zdravstveni sustav nekako funkcionira kao ovaj jama bez dna i kolko god ubacimo nikako, nikako da to, to saniramo, ali bez ozbiljne sanacije i klin starta ne, nemamo o čemu pričat jer ovi repovi koji se vuku sa farmaceutskim kućama nisu dobri ni za, ni za jedno društvo, ni za jedan sustav.

Poštovana kolegice, govorili ste o temi zdravstva i slažem se s vama kad kažete da to sigurno nije problem koji se može riješit preko noći zasigurno iziskuje puno truda i znanja. Međutim mene zanima koje je vaše mišljenje po pitanju nekakvih najava reforme, a to je da će se ići u centralizaciju zdravstvenog sustava, da li bi takav, takva reforma, takav novi sustav doprinio tome prvenstveno da se poboljša kvaliteta zdravstvene usluge za naše sugrađane i da li bi takav sustav doveo do toga da se počnu smanjivat dugovi koje imamo u zdravstvu? Zahvaljujem na pitanju. Ja osobno se tu slažem s ministrom Marićem, mislim da ta centralizacija zdravstvenog sustava neće ništa puno puno pomoći odnosno vi ćete pretvoriti opće bolnice i one koje posluju pozitivno što baš i nema ih puno i oni koji posluju negativno tih je daleko više ovaj odnosno stavit ih pod kapu države mislim da lokalna samouprava trebala bi imati sve veću vlast da bi što manje država trebala biti centralna jer ona najbolje lokalna samouprava bi trebala najbolje prepoznavati potrebe svojih građana i usmjerivati materijalna sredstva prema onome što njima treba, a oni znaju koji segment zdravstva žele razvijat, naravno ne možemo svi razvijati sve, svatko ponešto.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre. Ja ću se osvrnuti još na to da je javni dug kao što je poznato od 2019. kad je bio 71,1% udjela u BDP-u u 2020. zahvaljujući jel pandemiji narastao na 87,3. Međutim, 2021. kao što sam rekla s obzirom da je gospodarski rast bio preko 10% i svi ostali pozitivni efekti, dakle 2021. on je već smanjen na 79,8%, a to znači 7,5 postotnih bodova niže od 2020., a 2022. se očekuje 76,2% ili za 3,6 postotna boda niže od prethodne godine. Dakle sve to ukazuje da zaista unatoč svim problemima s kojima se suočava i ministar i državni proračun zaista se itekako racionira i vodi računa upravo o kriterijima koji je, postavljeni su iz mastrihta i to je ono čime je zaista se moramo pohvaliti jer malo koja država je postigla na ovaj način da to, da ispuni na ovakav način i ovoliko snažno. Ja ću se osvrnuti još i na amandmane koji su doneseni u sklopu naše sjednice Odbora za financije i državni proračun.

Obrazloženje, predloženim amandmanom tehnički se ispravlja iznos plana 2022. i to smanjenje i povećanje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Zakona o proračunu i posljedično tome potrebno je ispraviti i smanjenje odnosno povećanje navedenih rashoda. Isto tako amandmanom se ne mijenja ukupni iznos rashoda, dakle sve je u okviru zadanih vrijednosti ali je u samoj tablici kod prijenosa došlo do pogreške. Isto tako i u amandmanu 2. gdje se u točki opći dio Članku 2. tablici B račun financiranja, iznos neto financiranja mijenja u stupcu plan 2022 na način da se iznos od 17 milijardi 070 805 854 zamjenjuje iznosom od 9 milijardi 336 289 723 i isto tako se mijenja sa 2 milijarde 643 962 417 zamjenjuje iznosom od 4 333 38 813 683 i mijenja se u stupcu novi plan na način da se iznos od 19 milijardi 714 768 271 zamjenjuje iznosom od 13 milijardi 675 103 406. Poštovana kolegice evo svjedočimo u stvari da vlada u cijelom ovom kriznom razdoblju i nakon potresa i nakon Covida donosila vrlo odgovorne mjere kako bi prije svega pomogla građanima. Danas smo ovdje u tijeku rasprave imali od strane opozicije čuti pitanje što ovaj rebalans donosi za građane. Obzirom na situaciju u kojoj se već nalazimo, a za koju do kraja ni ne znamo koji će konačni oblik imati ne znaju niti drugi u europskim državama, a ni svijetu čini mi se da je ovaj rebalans ipak racionalan i odgovoran, a samo ulaganje i u rješavanje dugova u zdravstvu mislim da govori o tome koliko ova vlada ozbiljno promišlja da se u onim okvirima koliko je moguće zaista pomaže u svim smjerovima, da se brine i o najugroženijim skupinama u društvu isto tako. Pa mi recite koji je vaše promišljanje i stav o tome. Da li je ovaj rebalans odgovoran i racionalan? Povrijeđen je Članak 238., mislim kolegica Jelkovac vrijeđa sve nas koji smo ovdje cijeli dan, a onda i hrvatsku javnost. Pa mi se pitamo cijelo vrijeme što ovaj proračun donosi, pa mi se pitamo što donosi hrvatskim građanima, pa mi razgovaramo o tome i ne znam jeste slušali replike, evo ako niste bili prije, mi se pitamo o tome. Odgovore nismo dobili ni od ministra, ni od državnog tajnika, a bome ni od vas kolegice. Pa dajte ono, nemojte vrijeđati hrvatske građane ako već mislite nas koji smo tu cijeli dan.

Hvala kolegice na tome, zaista nije mi jasno da oporba ne prepoznaje ništa od onoga što je napravljeno pa i sa ovim rebalansom, a ni onim prethodnim što se događalo jer je više nego očito da se i u prethodnom razdoblju itekako vodilo računa i o gospodarstvu i o poduzetnicima i o stanovništvu i o umirovljenicima. Da je itekako vođeno računa u uvjetima koji su bili pandemije da se reagiralo i brzo i efikasno pa kad pogledate da je preko 170.000 poduzetnika imalo potrebe za sredstvima da bi se pomoglo u vrijeme pandemije onda to već jako puno govori.

Dakle, mi predlažemo neke stvari, predlagali smo prije 7 mjeseci kad smo donosili ovaj proračun, ništa niste usvojili. Govorili smo o problemima u zdravstvu, govorili smo da će ovo biti problemi. Upozoravali smo na to i sad vi to rebalansirate i sad evo mi smo nekonstruktivni.

Rekao bi da ova vlada kao malo koja u povijesti je prošla ovoliko izazova koji su stvarno donijeli puno toga na što se nije računalo i nije se moglo izračunati, od Covida pa evo i sada smo u vremenu koje je jako izazovno geostrateški gledano zbog agresije Rusije na Ukrajinu. Naravno poljoprivreda strateška grana gospodarstva i u ovom rebalansu proračuna se prepoznaje to. 200 miliona kuna je vlada rebalansirala za potrebe poljoprivrednika za pomoć pri proljetnoj sjetvi i naravno pri žetvi koja će doći.

Međutim, mi smo jako dobri svjesni što u zdravstvu itekako treba napraviti, da je potrebno i snimiti i provesti itd., međutim nalazili smo se u pandemiji 2 godine dakle kada nije bilo oportuno još i raditi neke velike promjene s obzirom na to da je cijeli svijet bio u problemima, a mi isto tako. A kad pogledamo koliko je uloženo i koliko se ulaže za mirovine, za dodatke, za ovo napomenuli ste dodatno za zaposlene, za poljoprivredu, dakle 200 milijuna nije dovoljno, reći će poljoprivrednici nije, ali je ova vlada iznašla načina kako i to osigurati i ublažiti bar djelomično sve ono što je posljedica rasta cijena energenata.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani predlagatelji, kolegice i kolege. Ja bih ovdje spomenuo dvije teme vezano uz rebalans proračuna. Prva stvar je, o njoj sam već rekao nešto u replici, pokušat ću sad malo evo, detaljnije upoznati i javnost, a i vas s tim problemom. Dakle pružatelji javnih usluga vodoopskrbe zbog iznimno velikog povećanja cijene električne energije su danas prisiljeni povećavati cijenu vode. Čuli smo danas i od kolege Bulja koji je govorio o tome i to je jedan objektivan problem. Ono, evo ja sam spomenuo npr. vodovod, šibenski vodovod koji danas pokriva čitavu Šibensko-kninsku županiju veći dio, čak i dijelove Splitske županije i da on, bit će vjerojatno da bi se zadržala ista situacija bez povećanja plaća, potrebno između 25 i 30% povećati cijenu vode zbog povećanja cijene električne energije. Ono što možda evo, kolege ne znaju i oni koji gledaju ovo, većina vodocrpilišta koristi električne pumpe za pumpanje vode za pokretanje sustava, a ako se poveća cijena električne energije, a ponudile su sada 300% veće nego što su bile, dakle 300%, onda imamo jedan problem golemi. Nije jedini trošak vodovoda električna energija, ali je značajna stavka. E sada, uveo sam ovaj nekakav dodatak za električnu energiju za umirovljenike, evo ja sad stvarno, razmišljao sam i malo razgovarao s ljudima koji su u resoru, koji bi se model mogao ponuditi. Ovo će biti jedan veliki udar na standard građana i smatram da bi se, evo, tu morao naći neki model da se i kroz, ne znam, da se možda i za građane, ne znam, možda za poduzetnike iako je za poduzetnike također, veliki problem ta cijena ograniči odnosno na neki način subvencionira. Kolega Bulj, ja govorim o vašoj temi, to je voda, poskupljenje vode. Druga stvar koju bi ja ovdje evo pozvao poštovane predlagatelje da malo vode računa, a to su uvijek one famozne cijene goriva i trošarine. Kad je cijena goriva 13 kuna, e onda imamo jako mnogo PDV-a i vidimo da se PDV zapravo sada zbog povećanja, zbog inflacije, da imamo, da se dobro PDV naplaćuje, odnosno da se puni proračun. Ja mislim da bi tu država upravo zbog toga što je evo, PDV, znači veliki bio cijene goriva mogle još utjecati na smanjenje trošarina i na smanjenje cijene goriva kroz smanjenje PDV-a na energente jer nije sada interes države da ona napuni proračun kroz cijenu goriva na teret građana i naravno poduzetnika, nego da se tu, evo ga, nađe neki balans, da se malo smanji PDV jer očito ga ima dovoljno zbog visoke cijene, pretpostavljam da ste shvatili o čemu govorim. Dakle, ponovit ću, s obzirom da imam još minutu i po', cijena vode u velikoj mjeri ovisi o cijeni električne energije, ako je cijena električne energije za pružatelje javnih usluga opskrbe vodom išla 300% više, mora ići i cijena vode. Šibenski vodovod ima sreću što kad je visok vodostaj u rijekama ima svoju proizvodnju električne energije, ima svoje generatore i proizvodi električnu energiju s kojima pokreće pumpe.

Kolegice i kolege zastupnici. Dakle nedugo smo imali raspravu o raspuštanju Sabora, o radu Vlade i ono što sam rekao tada, ponovit ću i danas. Osobno mislim da je ministar Marić dobar ministar, možda i najbolji u Vladi, jedino što moram naglasiti da njegov politički diskurs koji onda, naravno, diktira puno drugih politika koje se provode kroz Ministarstvo financija nije nešto što bismo bili spremni s ove strane sabornice podržati i za što bi se bili spremni zalagati jer dolazi iz nama apsolutno neprihvatljive ekonomske škole, pogotovo iz neprihvatljive ekonomske škole vezano uz trenutak u kojem danas naši građani, naša zemlja, pa i puno šire, cijeli svijet, živi. Žao mi je, isto tako, što nema i ostalih ministara jer neka pitanja koja su se i danas povela u sabornici su vezana uz sve druge ministre, pa i uz samoga premijera. Jedna od glavnih tema je zdravstvo, gdje osim bacanja jako puno brojaka, objašnjavanja da eto, nije dobro, ali se svi zajedno borimo, nismo ni jednom rečenicom čuli kako ćemo se pozabaviti tim problemom i kako ćemo ga riješiti da ne bismo doveli do kraja u pitanje funkcioniranje sustava jer znamo i sami da se to obično slama na onima koji su najugroženiji i koji si najmanje mogu priuštiti da si plate liječenje u privatnim klinikama. No, ono što bih volio posebno apostrofirati u svojoj raspravi su naše porezne politike. Dakle ova kriza je pokazala koliko imamo krhku ekonomsku strukturu, koliko nismo dovoljno napravili niti na energetskoj niti na poljoprivrednoj samodostatnosti, ali i koliko nismo u svim ovim godinama dovoljno napravili da imamo pravedan porezni sustav za koji nećemo moći reći da štiti privatni kapital i da omogućava onima koji su bogati, da imaju još i više. Nažalost danas je to tako. Imamo poreznu politiku koja se tiče poreza na dohodak gdje smo i na posljednjim promjenama omogućili da nama saborskim zastupnicima plaća ide gore 1000 kuna, a kuharicama i čistačicama u Saboru je išlo 50, 60 i rekli smo da je to jednostavno tako dobro. Naravno da nije dobro i naravno da bi bilo racionalno da više plaćaju oni koji imaju u startu više. Zanimljivo je isto, kako su se svi ministri financija do sada, dakle iz svih vlada, najviše i jedino i isključivo reformirajući porezne politike igrali sa porezom na dohodak, jedino su uvijek na kraju dana zaboravili reći građanima da to nije prihod države i da se država ne odriču nečega što je prihod općina, gradova i županija. Tu dolazimo do drugog polja da ulazimo nadamo se u Nacionalni plan oporavka i otpornosti sa jako puno projekata. Inače je zajednica općina već reagirala na određene raspisane natječaje. Većina u zajednici općina ima HDZ, potpisao je načelnik koji je HDZ-ovac i postavlja se pitanje sa ovakvim politikama prema lokalu koje će općine i gradovi pogotovo siromašniji uopće moći razmišljati o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti i o IT-u mehanizma. Da li je možda došlo vrijeme da konačno velimo da bi porez na dobit jednim dijelom mogao ostajati tamo gdje se stvara što bi stvorilo i kompeticiju među gradovima za privlačenje investitora, ali je možda došlo vrijeme da počnemo raspravljati o porezu na imovinu i porezu na luksuz, jer danas svi znamo da u ovo doba inflacije oni koji imaju lovu bjesomučno to ukrcavaju u nekretnine. Imamo ogroman porast nekretninskog tržišta i opet dolazimo do faze da bogati kupuju, a oni koji bi možda htjeli graditi svoj prvi dom se danas ne mogu uključiti u tu tržišnu utakmicu. To je cijeli jedan set rasprava oko poreznih politika za koje vjerujem da će biti volje.

I samo za kraj s aspekta druge izborne jedinice mislim da ministar financija zna koliko nosi druga izborna jedinica u proračun. U konačnici zna koliko recimo iz Koprivnice donosi Podravka sa svojom dobiti i ostalim rezultatom u sam proračun. Smatram da i problemi koji su se pojavili na drugom kolosijeku pruge koji je vrlo važan projekt poglavito na potezu od Dugog Sela – Križevci, a postoje prijepori sa izvođačima i na nekim drugim projektima, ali i pitanje koje se postavlja zbog poskupljenja materijala oko nastavka brze ceste prema Koprivnici i Bjelovaru ne bi smjelo ispasti da je netko opet iskoristio ovu krizu, da po jubilarni stoti put Koprivnica, Bjelovar, Vrbovec, Dugo Selo, druga izborna jedinica ne dobije iz državnog proračuna apsolutno ništa.

Šta kazati evo ovaj rebalans uglavnom najvećim dijelom se odnosi na zdravstvo. Međutim, zdravstvene usluge u Republici Hrvatskoj nisu iste na cijelom području što bi Ustav nama naložio, ali pošto Ustav nitko ne poštiva, pa ni Ustavni sud tako da to ne očekujemo ni od Ministarstva zdravstva ni od Ministarstva financija. Ja bih samo kazao što se tiče zdravstvenih usluga da su one sve gore i gore.

U gradu Sinju također je taj u Viteškom alkarskom društvu i na kraju taj isti ginekolog koji je vas je uputio iz Doma zdravlja pregledava vas u privatnika.

Evo kolega Brčić vrlo dobro zna da upravljaju cijelim sustavom i to su problemi. To su problemi, to je HDZ infrastruktura, infrastruktura HDZ-a Viteškog alkarskog društva i tako u svim gradovima vjerojatno i poglavito županija koja im to dozvoljava da cijeli sustav preuzmu i što se kaže javno i privatno. Rade u javnom sektoru, a duplu plaću dobivaju u privatnom sektoru, ali dobro to su udružene stvari. Međutim, štete koje mi imamo posljedično sada o tome ću govoriti naravno u budućem periodu, jer takvo dolazi vrijeme ispred nas da moramo govoriti istinu i smo istinu, a kolega Brčić zna da ću ja govoriti istinu i samo istinu i dokaze.

On je to neozbiljno shvatio. Onda ću se vratit na pitanje onoga što ga boli, pitanje Hrvata u BiH, a nije shvatio da jednostavno kad struja poskupi 500% za vodovod i odvodnju u tom trenutku dolazi lančana reakcija gdje mora poskupiti voda i krajnjem korisniku, gospodarstveniku i naravno kućanstvima. Jer vi ste PR-ovski napravili da ste vi najuspješniji po pitanju rješavanja problema energetike nakon ovog covid terora, ove covid diktature sa tim covid besmislenim potvrdama. Napravili ste ogroman teror i sad naravno moramo poskupiti. Međutim, rješenje postoji, ja ću ga uskoro iznijeti. Vjerujem da me slušaju svi gradonačelnici, načelnici iz drugih područja. To rješenje je vrlo jednostavno. Znači dajem vama vladajućima vrimena da se snađete, da date rješenje.

Čak sam u županiji govorio to zadnji put na Županijskoj skupštini, ali to da se odgovaralo ja uopće nisam skužio o čemu.

Očekivao sam da ćete u svojoj raspravi objašnjavajući ovaj problem oko poskupljenja struje za jedinice lokalne samouprave objasniti predstavnicima ministarstva da je HEP firma u vlasništvu države koja struju proizvodi 60% na amortiziranim elektranama, znači nema nikakvog logičnog razloga za poskupljenje te struje. 25% proizvodi iz nuklearke gdje također nema nikakvog razloga za poskupljenje, tako da je država u ovom slučaju praktički mogla limitirati cijenu struje na nivou praktički cijele države. Ono što je također mogla napraviti prihod odnosno dobit koju HEP ima od milijardu i 400 milijuna u prošloj godini odnosno pretprošloj stavit u smanjenje cijene struje. Točno, slažem se, međutim tribaju i ima on obaveze za stranačke kampanje triba tu novca uštediti pa mora lokalna samouprava tj. opet narod u konačnici građani poduzetnici nije bitno će tribati platiti te troškove. Naravno oni su izdašni i sponzori, oni izdašne otpremnine u HEP-u, oni imaju obiteljsko nasljeđe kod zapošljavanja u HEP-u oni sve to imaju, ono je naš HEP, mislim naš, stvara energiju, ali to je nasljedna jedna tvrtka koja je bi rekla monarhija jer je sve nasljedno u njoj s kolina na kolino, međutim ja imam rješenje za ovaj problem. Ja im dajem samo vremena malo da se snađu, međutim oni ili su zbunjeni, vidio sam da su počeli … kad je Zekanović to spomenuo onda je sigurno dobio nekakav imput od nekoga ovdje, vjerojatno kolegice iz Vodica.

Kolegice i kolege. Pa evo već dugo traje ova rasprava o rebalansu i ono što je bilo na neki način i za očekivati da će se najveća rasprava vodit oko zdravstva o čemu se najviše govorilo i negdje u prosincu kada smo imali ovdje raspravu o državnom proračunu za 2022.g. i to ne čudi jer kad pogledamo najveće pojedinačno povećanje rashodovne strane upravo otpada na zdravstveno, nekih gotovo 4 milijarde kuna i onaj drugi najveći problem je što nije kad bi barem mi to platili pa da su svi problemi nestali, međutim već sljedeći mjesec to će opet biti 400, 500 milijuna kuna, pa za mjesec dana poslije još 400, 500 milijarda, dvije vrlo brzo se nakupi i na sljedećem proračunu ćemo opet vjerojatno najviše debatirati o rashodovnoj strani zdravstvenog sustava. I ono što smo uvijek govorili taj problem rashoda i potrošnje države koji nikako ne možemo ujednačiti sa prihodovnom stranom odnosno nemamo strategiju kako riješiti problem rashodovne strane proračuna, a s obzirom da znanje i političke volje očito isto tako nema. Mi smo, pa ja sam gotovo godinu dana apelirao tu na početku ovog mandata kad je bio problem tvornice Bata u Kanfanaru da se proba iznać rješenje, sjećate se bio je problem sa trošarinama i evo danas drago mi je da se taj problem riješio. I danas čitam da su u ove dvije godine investirali preko 400 milijuna kuna u kapacitete proizvodnje, zaposlili dodatnih 70 ljudi i to je ono što ovoj zemlji treba. Nažalost takvih primjera je u ovom trenutku premalo i mi takve tvornice, takve industrije trebamo ne samo u Istri nego diljem Hrvatske jer tu je i kolega nedavno govorio mi smo sagradili u Slavoniji u nekom mjestu vrtić, ali pitanje je za koga smo ga sagradili. Povukli smo sredstva iz EU, ok, ali za koga? Znači mi imamo situaciju da ja mislim da je bio presedan u povijesti da smo mi iz Fonda za solidarnost nismo uspjeli trebali smo negdje sredine 6. mjeseca ove godine povuć sredstva, nismo bili spremni nemamo dovoljno kapaciteta da to povučemo i onda smo uspjeli dobiti dodatan period do sredine 6. mjeseca sljedeće godine kako bismo povukli sva sredstva. U Fondu za oporavak i otpornost do sad smo raspisali samo dva natječaja, samo dva natječaja, sve što imamo na raspolaganju moramo ugovoriti u sljedeće dvije godine, a potrošiti odnosno iskoristiti sredstva koja smo ugovorili do 2026. Mi smo evo već polovica '22., vrijeme prolazi, a kad vidimo Fond za solidarnost da nismo napravili dobar posao, kad vidimo da u Fondu za oporavak i otpornost ne radimo dobar posao, kada vidimo da smo, da, znamo se pohvalit je točno je ugovorili smo preko 120% sredstava u prošloj omotnici, to je bitno, ali je puno bitnije koliko smo tih sredstava povukli odnosno potrošili, a tu smo na nekih 65% I s jedne strane imamo indeks razvijenosti gdje kaznite nekog tko je eto malo više razvijen i to bi čak bilo ok kad bi mi potrošili svih 100% sredstava, a vi nekom gradu ili općini odbijete projekt, a s druge strane novac se ne potroši. I onda kaznite nekog ko radi ko stvara, nije to sad, ja ono mogu govoriti iz perspektive Istre od kud dolazim, ali vi imate toga i u Sjevernoj Hrvatskoj, pa imate i na kraju krajeva i grad Zagreb. I na to apeliramo i nije da smo manje solidarni, nije nama problem da ne ode negdje drugdje, ali nemojte zakidat na taj način one koji rade i koji stvaraju. I mislim to je zaista jedna ono pokušavam bit konstruktivan i dat neki primjer da se ta sredstva iskoriste pogotovo kad argumentirano navedem da probleme, da imamo ozbiljne probleme sa povlačenjem europskih sredstava jer ih imamo, to je činjenica.

Hvala lijepo. Kolega vi dolazite iz tijela razvijenijega dijela, dolazite iz razvijenijega dijela RH govorimo o Istri, ali isto tako činjenica kad govorite o povlačenju sredstava da imamo tu problem da se sredstva ne troše, a da neke određene lokalne samouprave ne mogu dobiti. Međutim, je činjenica isto tako da bi država morala progledati da i određene jedinice lokalne samouprave nemaju ni financijske kapacitete, ni znanja, ni iskustva, niti mogućnosti uopće da bilo šta apliciraju i to je problem znači u kojem se mi vrtimo u krug. Vamo ne možemo ispuniti te obaveze, a s druge strane netko tko može ne može dobiti. A bilo bi pravično naravno da se to koliko toliko ravnomjerno izjednači da te nerazvijene općine se razvijaju namjerno da se ne koče oni koji grade, međutim u nas je sve obrnutu, u nas je uvijek nekakav začarani krug u kojem se vrte i nema rješenja, slično kao i ovo poskupljenje struje. Struja nije [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] kao poskupila, a građanima će bit 500% skuplja voda. Je slažem se kolega Bulj, nemamo kapaciteta u nekim jedinicama lokalne i regionalne samouprave koji će napisat projekt odnosno aplicirat, nema ih ni država, ali to je nešto što smo trebali vidjeti u prvoj omotnici. Mislim mi doslovno imamo situaciju da netko tko zna raditi sa europskim fondovima, pa taj nema šanse da će otić raditi u jedinicu lokalne i regionalne samouprave. Za 7.500 kuna, gledajte neće. Zašto? Znači ne samo da jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju problem kadrova, a to i ma i država zato jesmo tu gdje jesmo i zato ne uspijevamo riješiti probleme ove koje sam govorio u svojoj pojedinačnoj raspravi. Poštovani zastupniče, dolazite iz jedne od najrazvijenijih županija u našoj domovini i vjerujem da isto kao i svi mi koji smo i na sjeverozapadu imate i nekoliko vjerojatno jedinica lokalnih samouprava koje nisu dovoljno razvijene i kojima je problem i sa zapošljavanjem ljudi i koji imaju problema sa izradom projekata. Bez obzira na to vjerujem da je županija pritekla tim ljudima u pomoć i da su oni projekt izradili. Međutim, s obzirom na to je je Istra razvijena i zbog toga što Hrvatska ne povlači novce iz fondova, mnogi projekti koji su gotovi stoje jer jednostavno ne dolazi novac. ovako u ovom trenutku da budem iskren ne znam koliki je točan broj projekata na čekanju, međutim sigurno da smo spremi i na razini županija, ali vjerujem da su i gradovi i općine spremne jer su već dugi niz godina smo svi zajedno u cijeloj toj priči i samo čekamo da se raspišu natječaji, međutim problem je što ti operativni programi i učinkoviti ljudski potencijali i konkurentnost i kohezija i integrirani teritorijalni programi naprosto natječaji nisu raspisani jer još uvijek očigledno traje komunikacija između Ministarstva regionalnog razvoja i eu fondova sa Europskom komisijom i tu očigledno postoje određeni problemi. Ne znamo jer ne možemo vidjet korespondenciju, ali problemi očito postoje i očito se presporo rješavaju jer evo kao što sam rekao već je prošlo godinu i pol, a natječaja još uvijek nema. Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani kolega.

Naime, ne znam da li ste primijetili, međutim postoje najave, a i vidimo već prema nekim natječajima da će velika većina natječaja biti po principu najbržeg prsta. To znači da ne samo oni koji imaju najkvalitetnije projekte neće dobit nego neće niti se dobivat po indeksu razvijenosti nužno nego oni koji imaju najbolju vezu da upadnu u prvih sekundu, dvije i da na temelju toga dobe sredstva. To smo vidjeli kako funkcionira sada na natječaju za energetsku učinkovitost kada ljudi koji su se javili u prvoj sekundi su bili 750 i nekoji po redu. Točno, slažem se [[Upadica Sanader: Odgovor.]] Točno slažem se s vama mislim da je to veliki problem, mislim da bi trebali projekte odobravat i valorizirati ih po njihovoj zapravo kvaliteti i po tome što oni donose u zajednicu u koju će se sutra ti projekti provoditi. A sad kad ste već spomenuli taj najbrži prst i Fond za oporavak i otpornost pa ako se ne varam upravo je na Banovini bio jedan natječaj za poduzetnike po principu najbrži prst gdje su se projekti prihvatili i čak su poduzetnici dobili odluku o financiranju projekata, krenuli raditi odnosno krenuli su u svoje investicije za što su i aplicirali da bi naprosto natječaj bio poništen, pa se postavlja pitanje zašto.

Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, ministra nema, poštovani tajnici. Ja sam evo zbog svih tih rasprava koje su ovdje imali naši predstavnici vladajuće većine promijenio svoju raspravu u cijelosti. Prvo, čuli smo od vladajućih da osuđuju ocjene nekih oporbenih zastupnika o nesposobnosti ministara pa i vlade u cjelini. Govorimo li o nesposobnosti i nerazumijevanju i lošem sagledavanju potreba u državi od strane pojedinih ministara odnosno dijela ili cijel vlade u periodu kad se donosi proračun nama je potpuno isto. Vi to možete nazvati kako god hoćete ali rezultat je isti, vidimo ga danas. Prije nepunih 5 mjeseci vladajuća većina je rekla u sabornici pred cijelom hrvatskom javnošću da je proračun dobar, razvojan, socijalan, održiv, glasan i glasamo za takav proračun. Gdje smo danas? Kad smo vam tvrdili da taj proračun nije dobar, kad smo tvrdili da imamo problema pogotovo u resoru zdravstva te argumente niste prihvatili. Pa vi ste profulali samo na, promašili ste samo na proračunu koji je vezan za Ministarstvo zdravstva promašili ste 27% ljudi. I tvrdili se da je to u redu. 5 mjeseci kasnije, danas govorite da je, ne govorite da je to bilo pogrešno prošli puta, ne, danas govorite da je ovo pravi proračun da je ovaj proračun dobar. A mi vam ponovo govorimo nije dobar, imat ćemo ponovo rebalans zbog istih problema. Vi ćete za par mjeseci kad ćemo raditi proračun opet govoriti o istim razlozima. O ruskoj invaziji na Ukrajinu, o zdravstvu, energetici, globalnim manjkovima radne snage, o inflaciji, sve će to biti nabrojano kao razlozi za slijedeći rebalans. Pa dajte prihvatite da nešto nije dobro, da to trebamo promijeniti, da trebamo drugačije reagirati. Na priče o broju zaposlenih već sam nekoliko puta ovdje reagirao. Nemojte obmanjivati hrvatsku javnost i govoriti o broju zaposlenom na način da uzimate u obzir one koji su prijavljeni na … [[Govornik se ne razumije.]] jer to nije točno.

Tvrdnje o velikom rastu gospodarstva, čime ste ih potkrijepili? Ajmo to provjeriti na način da uzmemo javne dostupne podatke. Na način da stavimo u odnos 2020. godinu kada nas je već pogodila Covid kriza i onda vidimo da rast prihoda od PDV-a u 2022. godini u odnosu na plan prihoda za 2020. godinu obilježio rast od 28,11% A istovremeno rast prihoda od doprinosa je 18,56% To govori da potrošnja u Hrvatskoj nije porasla zbog toga što su nam porasle plaće nego je poraslo zbog toga što su porasli dotacije odnosno uplate iz inozemstva naših ljudi koji su iselili iz inozemstvo jer ovdje nisu mogli raditi. To su oni novci koji se danas u PDV-u izražavaju. A kad uzmemo još u omjer i u obzir ono što se desilo sa PDV-om da smo smanjili stopu PDV-a na veliki broj proizvoda što je dobro i što je kvalitetno onda nam je jasno koliko zapravo imamo rast cijena i koliko je to nepovoljno za naše građane koji ovdje žive. I ne poduzimamo apsolutno ništa. Čak se otišlo toliko daleko da se govorilo o svjetskoj krizi koja je pogodila svijet od 2008. do 2015. i govorilo se o tome da je tu nešto kriva vlada koja je bila onda na vlasti, od 2011. do 2015. Gospodo draga nemojte zaboraviti da je vaš premijer tvrdio da će svjetska kriza zaobići Hrvatsku i da po tom pitanju nije poduzeo apsolutno ništa i ostavio državu poharanu i nepripremljenu za dolazak te krize. Eto, to je prava istina o tome govorim. Danas smo opet čuli najavu o boljem životu u Hrvatskoj i da će penzije rasti 10% Stvarno pohvalno, ali nemojte zaboraviti da je jučer bilo objavljeno da će inflacija biti 9,6% Koliko ćemo dati penzionerima 0,4% povećanja penzije? Kolega Pavić, ja vas sad stvarno molim, prestanite lagat ovaj napaćeni narod. Ovaj rebalans nije zbog rata u Ukrajini, ne nije zbog promašaja vlade, ne nije zbog nedostatka vizije, nije zbog korupcije, nije zbog činjenice da u Ministarstvu zdravlja namještaju natječaje cvjećarima i fotografima, ne, ne, ne, ne. Ovaj rebalans je vjerojatno zbog Drugog svjetskog rata, valjda još osjećamo posljedica ili zbog Domovinskog rata ili zbog korumpirane Račanove vlade ili zbog krize 2008., ali ne daj Bože da je zbog nedostatka vizije ili sluha ove vlade za nešto na što smo upozoravali. Zato molim vas, molim vas prestanite iznositi ove netočne navode, nažalost taj institut više nemamo pa vam to ne mogu podići, morao sam repliku. Nažalost pripadnici vladajuće većine ne žele prihvatiti činjenicu da su prije nepunih 5 mjeseci promašili cifru za, samo za zdravstvo za 27% To nije malo i to nije dovoljno, pazite to nije dovoljno, trebat će nam još toliko. Treba će nam još toliko novaca čak možda i više da bismo doživjeli kraj godine i da bismo, da bi naši sugrađani imali zdravstvenu pomoć. Bez tih novaca koje ćemo imati u slijedećem rebalansu nema zdravstva. A govorio sam o tome već ranije, nije problem samo u ovom novcu koji smo dužni veledrogerijama, problem je i u novcu koji smo dužni prema HZZO-u jer nam bolnice su veliki novac dužni prema HZZO-u zbog mjera koje su bile na snazi i jednostavno nije se moglo ispunjavati svoje zadatke odnosno poslove koje su trebali ispuniti.

Poštovani kolega evo i vi ste se osvrnuli na probleme sa proračunom odnosno rebalansom proračuna u zdravstvu. Interesantno mi je što zapravo nema naših kolega liječnika iz vladajuće opcije da malo hvale ovaj proračun, očito se nema što hvaliti glede zdravstva pa ih zato i nema.

Mislite li da mi nemamo što dodatno informatizirati? Dakle hoće li ta sredstva biti dovoljna? Znači nisu sve zdravstvene ustanove još uvijek, nemaju uspostavljeni bolnički i informacijski sustav, pitanje upravljanja lista čekanja, zatim povezivanja nalaza pacijenata, e-Karton bolesnika i uređenje zdravstvenog sustava. Kad će se to riješiti? Ne znam da li ste informirani, međutim, u proteklih nekoliko mjeseci, počeli su se seliti sustavi iz bolnica u CDU. Znači u Centar dijeljenih usluga, sa ciljem da bi se smanjili troškovi informatizacije u bolnicama. Koliko će to uspjeti i koliko će to biti uspješno, stvarno ne znam, to je teško procijeniti u ovom momentu, međutim, sigurno je da Centar dijeljenih usluga nije bio namijenjen za to. Ali, s obzirom da znamo napraviti promašaj i da se tamo nisu uspostavili oni sustavi koji su se trebali, trenutno se to radi na način da se taj CDU popuni na način da se zapravo informacijski sustav iz bolnica seli u taj CDU. Ukoliko bi se centralizirale sve usluge, da to bude na jednom mjestu, to bi bilo daleko, daleko jeftinije nego da svaka bolnica to radi za sebe. Da li će te se to u Hrvatskoj uspjeti, da li će se uspjeti u tako kratkom vremenu, to je veliko pitanje.

Ja vas moram pohvaliti, rekli ste da mi koristimo sredstva iz EU fondova. Da, mi ih vrlo uspješno koristimo za razliku od SDP-ove koalicije koja kad je bila na vlasti ni to nije znala, imali ste jako nizak postotak iskoristivosti iz fondove europskih, EU, a što se tiče naše Vlade i ono što ona radi u kontinuitetu, povećavala je plaće, povećavala je mirovine, a vi ste jedino povećavali porezno opterećenje građana, dok smo ih mi našim poreznim reformama rasterećivali. Pa mi onda recite, danas dijelite savjete, baš me zanima u kojem smjeru biste vi ovaj rebalas Poštovana zastupnice. Nakon vaših promašaja koje ste imali prije 5 mjeseci i promašaja koje imate danas, ovaj proračun je nemoguće popraviti. Jednostavno nemoguće. Drago mi je da se koriste fondovi u mjeri u kojoj se koriste, a maloprije smo čuli kolegu Lerotića, ne koriste se. Sredstva se ne povlače i imaju problema jedinice lokalne samouprave zbog toga što se to ne radi. Nije okej. ... [[Upadica se ne čuje.]] Pa ne, ja sam dao tu stotine prijedloga. ... [[Upadica se ne čuje.]] Nijedan nije prihvaćen, ali nijedan prijedlog nije prihvaćen. .../nerazumljivo/... ovoga, amandmane smo prestali pisati jer se nijedan amandman ne prihvaća. Nisu dobri, je l' da? Pa da baš nijedan ne valja, to ne vjerujem. Tako da, kolegice, ja se s vama slažem, bilo bi dobro da povlačimo sredstva, bilo bi dobro da trošimo taj novac iz EU, međutim, to se radi u maloj mjeri, a ono što se troši, on se krivo prikazuje.

Pa sad vam predlažemo stvari. Pa kad je bio proračun, koliko ste amandmana odbili? Pa kad smo govorili o tome na čemu ćete, morate raditi rebalans, pa na tim stvarima ga radite. Pa prestanite ponekad govoriti neistine, kolegice jer stvarno više nije korektno prema ovim ljudima koji se ovdje trude od ove države nešto napraviti. Gubite pravo riječi do kraja rasprave po ovoj temi. Odgovor. Ja znam da je u takvom proračunu PDV kad se referirate na, dakle prihod proračuna, PDV, kad se referirate na naše građane koji rade vani. Ali ima još jedna stavka koja je isto tako bitna i onda se može točno i mjeriti koliko PDV-a od ljudi koji rade vani dolazi iz inozemstva, a to je ono što je ova država zaboravila raditi bez duže vremena, ali sada de facto oporezuje porez na dohodak unazad 5 godina za nešto što je mogla činiti stalno i time de facto i ugrozila samu egzistenciju ljudi koje rade vani samo zato što su propustili ljude obavijestiti da su, ako imaju prebivalište u Hrvatskoj, rade u inozemstvu, ovaj, dužni su prijaviti dohodak i u ovoj državi. Tako da je i mjerljiv je rast i poreza na dohodak, ali isto tako i PDV koji dolazi po toj osnovi koji je sigurno i veći za one koji su i odjavili svoje prebivalište u RH. Poštovani kolega Fabijanić, hvala vam što ste me dopunili. Već smo jedanput govorili o tome i stvarno nisam to danas spomenuo u svojoj raspravi, međutim, puna su nam usta turizma, a evo, prošle godine kad smo imali podatke, za sad još uvijek nemamo podatke, u prvoj polovici godine smo imali više prihoda od doznaka od naših ljudi u inozemstvu nego što smo zaradili od turizma, a to je kasnije još i raslo. A da ne govorimo o tome koliko se novaca zaradi od strane naših ljudi koji rade u Hrvatskoj, ali rade za strane firme, koji rade online, koji su povezani preko interneta i koji zapravo rade na drugačiji način nego što su ovi koji su kod nas zaposleni. To se zaboravlja. To su silne milijarde kuna o kojima nitko ne govori. Te ljude nije zaposlila ova naša država. Nažalost. To mi je žao. Žao mi je što naši mladi odlaze vani.

Tek 2015. 344, znači nekih 5, 6 milijardi više u tom čuvenom, velikom mandatu SDP-a koji vas je na kraju izbacio van iz te stranke.

Mislim što tu? Ako vam trebaju podaci imamo sve ovdje, ne treba se lagati. Nemamo mi šta tu puno pričati. Pa nema ni jedne brojke od 2016. koja nije bolja od svih onih koje ste vi imali, da ne govorim o zaposlenosti, o nezaposlenima itd. Mislim imate se pravo ljutiti, bit frustrirani ali nemojte osporavati brojke koje su jasne kod dan.

Ovo nije bila replika vaša.

Samo sam rekao činjenicu, a to je da je vaš premijer tadašnji tvrdio da će svjetska kriza zaobići Hrvatsku. To sam rekao. Da su bili tamo vrhunski rezultati nisam rekao, a ona vlada je bila isto onoliko moja koliko je bila i vaša, kao što je i ova isto toliko moja koliko i vaša. To su naše Vlade, jer bi trebale voditi brigu o nama.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege i predstavnici ministarstva. Ne mogu ne biti empatičan prema ministru financija. Teško je napisat proračun, a još je teže napisati rebalans. Ali način na koji vi branite taj rebalans je očajan, jer imamo političke panflete, pozivamo se na prošlost s time da tu malo nedostaje argumentirane rasprave. To je jako dobro PR-ovski, ali gledajte ja sam u pravilu kao što i rekoh tri desetljeća bio u parlamentarnoj većini koja je morala braniti proračun. Nemojte me krivo shvatiti vi ste ispod razine lokalnih HDZ-ovaca vjerujte mi, Borić zna nešto o tome. Nije lako napisat proračun, ni rebalans. Imamo neke zadane parametre, dakle a to su troškovi. Da li možemo sebi priznati jednu stvar, da mi kao država imamo probleme koji su strukturne prirode. Evo svi govorimo o zdravstvu itd. Dakle, da bi riješili neke stvari moramo politički se odrediti oko strukturnih reformi, da li je to zdravstvo, da li je to nešto drugo bez daljnjega. A za to treba imati političke volje. Prema tome, ako nemamo snage za strukturnu reformu, onda nam i potres i rat u Ukrajini dođu fenomenalno dobro u političkoj retorici ali lažemo si jedan drugoga, lažemo si jedan drugoga. Ja ću isto nešto vrlo konkretno. Kad govorimo o rebalansu, govorit ću o APN-u. Dakle, prekjučer je izašlo na web stranicama da je za subvencioniranje kredita osigurano u proračunu, odnosno u rebalansu 50 milijuna kuna i po matematici oni su de facto već potrošeni. Iz kojeg razloga? Jer ako imamo 2700 do sad odobrenih zahtjeva, 4200 ukupno. Kad to pomnožimo sa prosječnom vrijednosti kredita, onda smo mi tih 5 milijuna ispucali već u ovih pet mjeseci. Ispucali smo ih. E dobro, istovremeno u rebalansu imamo skidanje od 42 milijuna i 600 000 kuna. Kad bih se ja bavio retorikom i stilskim figurama, ali ne bavim se time, nešto je skinuto od ukupna sredstva kojima raspolaže APN to je nekih 540 milijuna kuna. Ono što mene interesira, baš sa tog stanovišta interesira me da li je to gospodin Marić kao predlagatelj de facto koji je pisao taj proračun rekao novome ministru daj stisni malo ovog tvog šefa APN-a da malo nešto više napravi barem što se tiče podataka iz izvršenja proračuna po pitanju prihoda po osnovi nekretnina. Tu smo malo podbacili, pa natjeraj ga da radi, pa na taj način namakni ostatak sredstava. To je jedna od varijanta. E ali ja vidim ovdje jednu drugu stvar. Dakle, nakon što je već prošao i utvrđen prijedlog rebalansa, dakle citirat ću izjavu ministra, kaže s obzirom na ovako veliki broj pristiglih zahtjeva normalno, a pitanje je koliko će ih biti do konca godine, dakle tako da je već proteklo, dakle čovjek radi preko vikenda, skidam mu kapu razgovarao o pitanju s premijerom i ministrom financija i dogovoreno je kako će ta sredstva osigurati tako da ne treba brinuti o tome. Dakle, skidamo s rebalansa 42 i nešto milijuna, ali mu je, evo imamo obećanje da će se to koncem vratiti.

Mislim ja osobno zaista znam puno lokalnih naših i vijećnika i regionalnih i državnih dužnosnika itd., mislim da smo svi određenih sposobnosti i pokušat nekoga izvrijeđat na taj način, mislim što ćete vi u toj socijaldemokratskoj, šta je to stranka, udruga, ne znam, pa vi nemate ništa osim ovu državnu razinu, možda vama svi ispod vas ne vrijede, ali jednostavno je ispod svake razine da vi to izgovorite [[Upadica: Vrijeme.]] kao jedan čovjek koji je vodio i skupštine i bio političar itd. Replika, Renata Sabljar Dračevac. Zahvaljujem potpredsjedniče. Ajde maknimo se od ovih, ovakve vrste komunikacija ja isto ne podržavam takav način razgovora. Strukturne reforme, spomenuli ste ih. Danas je više puta naglašeno kako nam je potrebna ozbiljna strukturna reforma zdravstava, ali mislim da to nije dovoljno da u RH imamo strašno puno problema i da nam treba niz tih strukturnih reformi pa onda molim vas podijelite s nama šta vi smatrate da trebamo prvo raditi. Po meni dakako bi prioritet bio ono što su najviše, najviša izdavanja u proračunu na način da se troškovi optimiziraju i racionaliziraju, ali stvar je u tome što moramo prije svega sagradit percepciju javnosti da nije baš sve bajno i da dobro funkcionira. I da toga moramo biti svi svjesni. Pa isto tako recimo npr. ako pogledate vi dnevnike tko je kriv zato što se danas opravdano možda protestiraju vozači u sanitetskom prijevozu. Vozači u sanitetskom prijevozu su vozači koji su u domovima zdravlja.

Ne znam da li znate ali u Primorsko-goranskoj županiji ne štrajkaju zato to što je to izjednačeni i zato što je to riješeno. Prema tome nije za sve kriva ni država, ali moramo svi zajedno upregnuti se zato da napravimo sustav boljim, učinkovitijim i dakako [[Upadica: Vrijeme.]] uz [[Upadica: Vrijeme.]] habanja. Prva je u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog zastupnika Željka Pavića. Zahvaljujem predsjedavajući. Evo dobro je da smo se doduše sa zakašnjenjem uočili dugovi i potreba za hitno plaćanje tih dugova u zdravstvu, da se uočilo da nedostaje 27% sredstava da bi naši sugrađani mogli dobivati i dalje zdravstvenu zaštitu, da bi mogli kupovati lijekove jer bi bez toga uskoro bili bez neophodnih lijekova. Isto tako dobro je da su se poduzeli koraci u cilju smanjenja krize sa energentima. Znamo da će se nekih otprilike 75-6 miliona uložiti za troškove punjenja Okolia, što je dobro. Isto tako znamo da će zapravo opskrbljivači dobiti onaj dio odnosno da će morati uložiti onaj dio novaca koji je potreban da se to, da se to skladište napuni. Naravno ovdje mislim prvenstveno na prirodni plin i stoga u ovom rebalansu podržavamo da se ove stavke izmijene i prilagode potrebama naših građana. Ono što ne mogu shvatiti, kako je moguće da naša država nije u stanju ništa poduzeti da bi se dostigle cijene nafte i benzina koje su kod nas više za 40 i više posto nego u Mađarskoj. Na svoju repliku ministru Mariću nažalost nisam dobio odgovor, a postavio sam pitanje tko je pogriješio u svojoj procjeni, je li to bio ministar zdravstva koji je pogrešno planirao ili su u Ministarstvu financija smanjili njegove planirane veličine. Bilo bi dobro da to danas čujemo taj odgovor pa da znamo je li ministar zdravstva u potpunosti se izgubio u svojim procjenama ili je netko unaprijed odlučio da će se usluge u zdravstvu smanjiti, a s našim sugrađanima koji imaju zdravstvene probleme što bude bude, neka odu u Sloveniju pa neka tamo traže pomoć i u ostalim državama EU. Opet ću ponoviti i pitanje što je sa sredstvima koja su trebala biti planirana i rezervirana za razvojni sporazum Sjever. Ministre ovdje se ne radi samo o ministru Fuchsu kako ste meni odgovorili jer na potpisivanju tog sporazuma je bio premijer i 7 ministara, znači to su projekti koji su vezani za 7 ministarstava.

Ovo vas pitam u ime stanovnika 5 sjevernohrvatskih županije koje su s veseljem pretili potpisivanje tog sporazuma, a sad se pitaju zašto je sjeverozapad i opet zaboravljen i zašto se po tom sporazumu ništa ne poduzima, zašto se ništa ne događa, zašto se ministarstvo ne odaziva na sastanke, zašto nema nikakvog napretka od potpisa do danas. Samo da vas podsjetim da tu ima izuzetno važnih projekata, neki su projekti vezani i za gotovo sve županije kao npr. izgradnja brze željezničke pruge Čakovac-Varaždin-Lepoglava-Krapina-Zabok-Zagreb tzv. lepoglavska spojnica, nema ni traga ni glasa od početka bilo kakvih aktivnosti na tom dijelu. I ono što bi županije htjele da se to što prije pokrene nažalost do sada se ne rješava ništa. Znači ovo nije ministre vezano ministra Fuchsa, ovo je vezano za drugog ministra. Vi ste danas meni odgovorili da nema ministra Fuchsa pa mi ne možete odgovoriti na ta pitanja, ali opet ponavljam radi se o 7 ministra koji su bili na potpisivanju toga sporazuma i zapravo se ti projekti odnose na 7 ministarstava. Imamo tu izuzetno važnih projekata koji su vezani i za rast gospodarstva, ima tu i obrazovnih institucija, ima tu i zdravstvenih institucija. Nemojmo zaboraviti da se ovdje radi otprilike samo za ovaj dio oko, oko ovih projekata o 15,2 milijarde kuna, nakon toga još je tu 754 miliona kuna za gospodarstvo i industrijsku tranziciju sjevera Hrvatske i još 65,5 miliona kuna za pripremu projekte dokumentacije. Znači to sve nedostaje, ja to u proračunu ne vidim, a htio bi to vidjeti i bilo bi dobro ako mogu dobiti informaciju pa vas ovim putem molim da mi pošaljete informacije što je sa tim projektima, u kojoj su fazi, na kojim stavkama se to planiralo ili se nije uopće planiralo ili se uopće ne planira.

Poštovani ministre sa suradnicima, kolege i kolegice, znači više puta kada smo ovdje govorili o proračunu rekli smo da ono po čemu je on za nas ključan je po tome da se iz njega vidi i politika i one javne politike koje vlada želi provoditi. Vrlo jasno se vidi čemu ova vlada daje prioritet, a čemu zapravo oduzima neku mogućnost razvoja. U tom smislu mada su moje kolege i kolegice već govorili o pojedinačnim stavkama i pojedinačnim problemima, ja ću reći nešto o amandmanima jer i naši amandmani isto tako izražavaju i našu politiku i što mi smatramo prioritetom. Tako primjerice tražimo da se poveća izdvajanje za pomoćnike u nastavi i to sa 29 na 35 miliona kuna ukupno iz razloga što već gotovo 8 godina se pomoćnici u nastavi financiraju iz ESF-a Europskog socijalnog fonda i u međuvremenu je broj učenika koji trebaju tu vrstu asistencije kao i broj pomoćnika višestruko narastao. Standardi koji su postavljeni tokom ovog niza godina sada su postali zaista vrijedan dio obrazovnog sustava i bitan su iskorak i u inkluzivnosti i u izjednačavanju obrazovnih i društvenih šansi naših učenika. Iz tog razloga smatramo da je nužno povećati ovaj iznos jer mnoge jedinice lokalne samouprave nemaju financijski kapacitet da samostalno financiraju rad potrebnog broja pomoćnika u nastavi pa onda imamo i velike regionalne razlike gdje ta usluga dostupna, a gdje nije u slučaju da nemamo zapravo dovoljno sredstava iz državnog proračuna. Druga stvar iz koje se također vidi ono čemu dajemo mi prioritet kao javnoj politici jest da tražimo povećanje sredstava za projekte civilne zaštite sa 2,8 miliona kuna na 42 miliona kuna. Iz razloga što je jasno da nas najveće ugroze, najveće ugroze jesu vezane uz klimatske promjene i jesu vezane uz poplave, požare i druge dakle nepogode kojima svjedočimo već dugi niz godina. U tom smislu cjelokupni kapacitet civilne zaštite trebamo jačati i trebamo u njega ulagati. Također želimo naglasiti da posebno male jedinice lokalne samouprave nisu u mogućnosti razvijati dakle sustave koji doprinose civilnoj zaštiti i daje iz tog razloga ovo povećanje apsolutno nužno. Također tražimo da se provedba Nacionalnog plana suzbijanja korupcije sa 16,5 tisuća kuna poveća na 2 milijuna kuna. Ne smatramo niti da je 2 milijuna kuna dovoljno, ali ili brišite dakle tu stavku iz proračuna ili jer zbilja 16 hiljada kuna ovak napisat da se daje za provedbu programa suzbijanja korupcije u državi u kojoj je korupcija percipirana kao najveći problem je zbilja smješno ili ćemo dati ozbiljne novce za to. E sad dolazimo do jednog fenomenalnog, fenomenalne pojavnosti u našem proračun koja zaista odražava stanje uma našeg ministra Banožića. Dakle, evo samo da vam kažem kako on vidi politiku obrane RH. Za razvoj cyber sposobnosti hrvatske vojske predložio je da se izdvoji 8,5 milijuna kuna, dok primjerice za duhovnu skrb traži 10,5 miliona kuna. Evo ljudi to vam sve govori, to vam sve govori gdje se Hrvatska nalazi i u kojem stoljeću se nalazimo. Dakle, cyber sigurnost i cyber napadi danas su jedno od najvećih i najrealnijih prijetnji koje imamo i to, i to imate u izvještajima i MORH-a i SOA-e i VSOA-e, ali ne mi ćemo dati dakle više za duhovnu skrb nego za razvoj cyber sigurnosti. U tom smislu naravno ide i naš amandman. Također tražimo da se poveća sa 3 miliona kuna na 13 miliona kuna unapređenje zaštite žrtava nasilja u obitelji, a da se ta sredstva uzmu sa administrativne potpore Sveučilištu obrane i sigurnosti. Zašto Sveučilištu obrane i sigurnosti? Ne znam jel se sjećate kad je ministar Banožić predstavljao ovdje taj projekt tog sveučilišta rekao je da za njega nisu potrebna proračunska sredstva.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre zajedno sa suradnicima. Evo na samom kraju obećajem da neću svih pet minuta iskoristiti da malo ranije možemo danas i otići pogotovo uvažavajući sve vas koji ste cijeli dan ovdje bili u sabornici i pratili ovu raspravu. Evo ga, prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna ja bih rekao ništa novo, nešto što smo otprilike gledali i prethodnih godina, možda nešto što možemo očekivati i idućih godina.

Kad gledamo porez na dobit planirani prihod od poreza na dobit povećava se za nekih 900 milijuna kuna. Što se tiče povećanja PDV-a i ministar je objašnjavao, a i bilo je danas rasprave da li je razlog tomu povećana inflacija pa to što su osnovice za obračun poreza porasle ili gospodarska aktivnost. Naravno to se vidi i kroz povećano i zapošljavanje i rast plaća, što se onda opet ocrtava na povećanim planiranim prihodima od doprinosa. Veseli i milijarda kuna planiranih više od EU sredstava. Što se tiče rashoda, naravno najviše je bilo riječi o zdravstvu. Ministar je jasno rekao dok god se strukturno ne riješi zdravstvo imat ćemo otprilike istu priču. Teze o tome da je promašeno inicijalno u planiranju proračuna za ovu godinu kad smo ga jesenas donosili za nekih 27% Jasna je zapravo i logika i politika Vlade, odnosno nadležnog ministra koji svake godine pri proračunu zapravo koliko je to u njegovoj mogućnosti pokušava da tako kažem zauzdati što je više moguće, a onda kako godina ide onda slijede naravno rebalansi koji su nekako odraz i događanja kroz godinu. Tako da osim povećanja sredstava za zdravstvo, za mirovine, naravno imamo povećanje sredstava uzrokovane opet nekom neprilikom, naravno situacijom u Ukrajini ruskom agresijom. Kad sam jesenas na završno govorio isto o proračunu također da sam se osvrnuo na potencijalne rizike imali smo corona virus u jeku, tinjajuću inflaciju i nekako smo svi zazvali da to bude to. Nitko to nije očekivao. I onda opet imamo one mjere za energente koje su proljetos, rano proljetos donesene i to vidimo zapravo rezultate toga u ovogodišnjem proračunu. Drago mi je da opet vidim rast plaća javnih službi za 4%, naravno treba osigurati sredstva i za to. I dalje odgovorno tvrdim da u javnim službama niske su plaće, puno niže nego što su u realnom sektoru. Znam to iz primjera lokalne samouprave i uvijek ću biti za povećanje plaće koliko god to dopušta proračun. Veseli me 104 milijuna kuna povećanje proračuna za sport. Sport nekako znamo koliko nam je bitan i koliko se volimo uvijek time pohvaliti i svako povećanje naravno da je za pohvalu. Bilo je ovdje pritužbi kako je za rast cijena energenata, za inflaciju da je to zaslužena Vlada, odnosno greška Vlade, a kada je nešto dobro, kad rastu plaće, kad rastu zapošljavanja da je to rezultat tržišta. Potpuno pogrešno ja bih rekao, ne možemo reći da mjere politike ove a i prethodne Vlade nisu zaslužne za povećanje plaća i za povećanje zapošljavanja. Ja bih rekao kako kome vrlo bitan zakon zapravo koji možemo promatrati i kao neka uputstva za uporabu proračuna, modernizira se, olakšava postupanja. Hvala od mene. Klub HDZ-a podržava. A skratio! Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.